Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Danas je svjetski dan učitelja kojeg je još 1994. proglasio UNESCO da naglasi važnost i ulogu učitelja nastavnika i profesora u društvu. Stoga evo u ime HSS i u svoje ime čestitam svim odgajateljicama, odgajateljima, učiteljicama, učiteljima, profesoricama, profesorima i svima onima koji sudjeluju u procesu obrazovanja djece i mladih sretan njihov dan i naravno zahvaliti im na njihovom trudu, angažmanu, odgoju generacija i doprinošenju razvoju društva RH. Jučerašnjoj čestitci učiteljima ministrica znanosti i obrazovanja gospođa Blaženka Divjak je također ih pozvala na kvalitetniji pristup obrazovanju i da daju maksimum od sebe. Rekla je da su oni kao učitelji krvotok prijeko potrebni promjena. Da, slažemo se Hrvatskoj trebaju promjene, treba kvalitetna reforma obrazovanja i učitelj tu mora imati svoje mjesto. Rekla je, vaše je mjesto ključno u životu svakog vašeg učenika i studenta jer svakog dana imate zadovoljstvo zajedno sa njima graditi njihovu budućnost ali i preuzimati odgovornost da ih opremite prijeko potrebnim znanjima, vještinama, alatima kako bi bili konkurentni na tržištu rada. A što je sa učiteljima i njihovim statusom i koliko mi to stvarno izdvajamo u znanost i obrazovanje u RH? Prema statistikama i podacima koje sam uspio prikupiti jasno je da su učitelji marginalizirani, da im se njihova uloga u društvu nije onakva kakvu zaslužuju a i u materijalnom smislu su potplaćeni.

Plaća učitelja početnika je 4972 kune. 1000 kuna ispod prosjeka plaće u RH. Sa 10 godina radnog staža učitelj ima 5899 kuna. Da li on može kvalitetno živjeti, graditi svoju obitelj i biti ambiciozan, srčan i motiviran da radi sa djecom, da im prenosi znanja i vještine? Pa činjenica da sa ovakvim pristupom sigurno to nije. I pozivam ministricu da razmisli o tome što je rekla da su oni krvotok prijeko potrebnih promjena. Da, krvotok treba, krvotok treba teći žilama ali treba jaka pumpa i treba briga o toj pumpi. A to je uloga ministarstva i Vlade RH i veća izdvajanja za znanost i obrazovanje i veće plaće profesorima i učiteljima. Treba podržati traženje sindikata koje traže povećanje plaća za 15,2%, odnosno ne povećanje nego vraćanje na onu razinu iz 2008. prije izbijanja ekonomske krize. A rezultat takvog rada najbolje argumentiraju podaci o uspješnosti učenja koje PISA test, međunarodni program za procjenu znanja i vještina učenika rekao kakvu mi to imamo školu i znanja učenika. Odnosno sposobnost učenika da primjene usvojena znanja i vještine koje će im biti neophodne za osobni razvoj i njihovo mjesto i ulogu u razvoju društva jer bez obrazovanja nema ni razvoja ekonomija a onda ni ukupno investicija u društvu. Činjenica da naš obrazovni sustav ne ispunjava dati zadatke očekivanja, politički se prepucavamo oko reforme, oko toga tko će ju voditi i na koji način će biti provedena a s druge strane ne vodimo brigu niti o učenicima a svima su nam puna usta da djeca moraju steći znanja i vještine a provode u školi svega 4800 do 680 sati dok u naprednoj Danskoj je to 1000 do 1200 sati je sigurno ne kao u Hrvatskoj 55, 56% učenika mora tražiti instrukcije i dodatnu nastavu da bi savladao vještine, znanja i mogao upisati one fakultete i zaposliti se na onim službama gdje žele. Drugim riječima, hitno moramo odustati od ovih lijepih poruka nego konkretizirati izdvajanja za obrazovanje i znanost, staviti učitelja, profesora na ono pravo mjesto da ima volju, energiju, da uči djecu a na taj način šansu dati djeci da budu zapošljiva na tržištu rada i da ostanu živjeti u Hrvatskoj. Sljedeća stanka u ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege, evo ispred kluba MOST-a Nezavisnih lista također bi čestitali učiteljicama i učiteljima njihov dan i naravno da država treba puno više skrbiti o tom segmentu a to je najbitniji segment obrazovanje. Međutim, ovu stanku sam tražio, evo danas smo imali i Izvješće revizije za tvrtke u koncernu Agrokor. Međutim, ja bih se vratio i obećao sam da ću se vraćati, svaki tjedan da ću upozoravati na ono što sam postavio pitanje, a to je pitanje ministru Mariću koji je sjedio prošli tjedan ovdje u sabornici i odgovoran je i nama saborskim zastupnicima da li je bio na sastanku 26.2. u Vladi kada je bio Todorić i ostali članovi koji su u javnosti priznali da su bili i kazali da je i on bio i da li je izuzeti ministar Marić bio 3.3. po zapovjedi Andreja Plenkovića samostalno na sastanku sa Ivicom Todorićem? Do sada nismo dobili nikakav odgovor šta znači da ministar Marić izbjegava odgovoriti pa bi trebali postaviti to pitanje premijeru Plenkoviću koji ga je branio ovdje u, znači u Saboru kada se tražilo smjena ministra Marića, da on odgovori na ove upite. Zašto on štiti u ovome slučaju, izuzetnoga ministra Marića, koji nije bio izuzet jer nije opovrgao tvrdnju da nije bio na sastanku sa Todorićem u Vladi gdje su bili i ostali članovi. Da, činjenica je premjeru Plenkoviću da ni vi ne želite odgovoriti, da ste obmanjivali hrvatsku javnost kad ste govorili da ministar Marić ne petlja se, da se je on izuzeo da je pilatovski oprao ruke, to je laž. Direkt je bio na sastanku, odlučivao je, slušao je, predlagao je i sastajao se, samostalno sa Ivicom Todorićem. Pa evo, pitao bi još jednom, premjera Plenkovića, da li je po njegovoj zapovijedi ministar Marić se našao sa Ivicom Todorićem? I da li je bio na sastanku 26.2. u Vladi ministar Marić, kad je bila tema Agrokor? Znači neizuzeti ministar Marić na ova pitanja nije želio odgovoriti prije nekoliko dana. Nije do sada bježao od medija, bježi od novinara i naravno, da je to ključna osoba cijele ove priče koja pilatovski se izuzela u najtežim trenucima hrvatskog gospodarstva, a u biti sudjelovala je u cijelome procesu u slučaju Agrokora. Cijelo vrijeme, evo sad nakon izvješća, on je cijelo vrijeme znao sve. Jer sigurno ne bi bilo na sastancima u ministarstvu, tj u Vladi gdje su ključni ljudi tada sudjelovali po pitanju Agrokora. I dalje bi krpali se iz HBOR-a i ostalih subvencija Agrokor i pumpali bi gume, kao i do sada političke elite s lijeva i desna, da nije na zahtjev Bože Petrova bio taj sastanak i da nije podignuta kaznena prijava. Nikada ne bi bili pokrenuti ti procesi, nego bi se još više grcali, zaduživali, a gazdu bi usluživali i dalje bi mu pumpali novac. Da, to bi bila očito uloga ministra Marića kao njegovih prethodnika koji sam i zadnji put i pitao ovdje, od ministra Lalovca, koji sjedi ovdje do ministra Šukera i svih ostalih ministara koji su prošli financija, koji su prošli kroz Vladu. Meni je žao što nisu ovdje sada pa da i oni odgovore, zbog čega porezna uprava nije bilo nikakvih inspekcija unutar i nekakvih propisanih zakonskih odrađenih poslova unutar toga koncerna koji je uhvatio za grlo cijelu državu. I guši je i gušio ju je i sigurno mi ćemo se boriti i još jednom … [[Govornik se ne razumije.]] da to se ne dogodi ali je činjenica da je se dogodilo. Da je prije 10 godina se pojavila nekakva skupina ljudi u ovom Parlamentu kao Most zasigurno ne bi se ovo događalo. Pitam još jednom, primjera Plenkovića, ministar Marić bježi, kukavički, ispred saborskih zastupnika i ne želi odgovoriti, bježi od medija, da li je ministar, izuzeti ministar Marić 26.2. bio na sastanku u Hrvatskoj vladi i da li je po naređenju vas premjeru Plenkoviću upućen na sastanak sa Todorićem 3.3. Zahvaljujem se kolegi Miru Bulju. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Na samom početku želim se pridružiti svojim kolegama koji su čestitali svjetski dan učitelja, čestitam ga i ja u svoje ime i u ime Živoga zida. U tom kontekstu želim upozoriti na kontinuirani trend smanjenja ulaganja u obrazovanje i općenito sve goru i lošiju percepciju učitelja koji oni imaju u društvu. Kao što smo već čuli, ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj iznosi oko 3,5%, ali ustvari, iznosi još i manje, jer postoji tendencija smanjenja. U državama EU, ta ista ulaganja iznosi oko 5 do 6% proračuna naravno koji su daleko više nego naš, a u nekim državama i po 7, 8%, onima s kojima se volimo uspoređivati, dakle, ulaganja su dramatično veća. Ne ulaganjem u obrazovanje, a podsjećam da se Hrvatska svojedobno predstavljala kao zemlja znanja, ne ulaže se u budućnost svoje vlastite zemlje i također se ne ulaže u nacionalni identitet. Jer nacionalni identitet, prije svega bi trebalo graditi putem obrazovanja, znanosti i kulture. Mi danas čitamo porazne statistike o nekim testiranjima koje se provode u Hrvatskoj, ili u rangu koja imaju hrvatska sveučilišta koja su lošije plasirana nego sveučilišta u Središnjoj Africi. Čujemo da djeca u školama nemaju za platiti školske obroke, da nije riješeno pitanje udžbenika, da nije riješeno pitanje prijevoza, da su školske zgrade u vrlo lošem stanju, da mnoge škole još i dan danas nemaju sportske dvorane, odnosno, satovi tjelesnoga se improviziraju. Iako je Vlada 2006. godine, 23.11. potpisala sporazum o osnovice za plaća u javnim službama, da će se one povećati, 3 godine zaredom po 6% da je nakon toga taj isti sporazum stavila moratorij na njega, i obećala da će se plaće povećati u onom trenutku, kada tijekom 2 kvartala, dakle 2 puta po 3 mjeseca BDP poraste više od 2% Uvjeti za to povećanje stečeni su u ožujku 2016. godine i prema ugovoru plaće su se morale povećati automatizmom, ponavljam automatizmom. Znači nema nikakvih pregovora o tome. Vlada taj ugovor nije ispoštovali. Sada je prošlo već 18 mjeseci i Vlada sada nakon 18 mjeseci tvrdi da o tom sporazumu treba pregovarati, ona sada traži da se ponovno započnu pregovori. Smatram da je takvo nepoštivanje svoje vlastite riječi, svojih vlastitih potpisa jednostavno sramotno. S druge strane ta ista Vlada govori građanima da moraju plaćati svoje kredite i sve svoje obaveze jer su stavili potpise na papir, a isti ti potpisi kada ih stave ministri i Vlada ti isti potpisi ne vrijede. Pa jel to obnova povjerenje u institucije o kojoj nam je ovdje govorio premijer Plenković prilikom svojih izvješća o EU? 18 mjeseci se ne poštuje potpisani ugovor, učitelji 11 godina nisu dobili povećanja plaća. Vlada ne čestita učiteljima Svjetski dan učitelja. Gdje danas možemo čuti da je bilo šta poduzeto u vezi toga? Ista ta kritika ide i HNS-u ono je preuzelo resor obrazovanja, navodno su jako oni napredni, ne vidimo nikakve pomake, nikakve aktivnosti i doista je sramotno ovo što je rekao kolega Vlaović da učitelji rade ispod pet tisuća kuna, obrazuju i nas i našu djecu i sve one generacije koje će morati doći. Iz toga razloga pozivam još jednom Vladu da poštuje svoje vlastite potpise, da poštuje ono što je dogovorila i da bez odgađanja učiteljima povisi plaće odnosno osnovice za plaće prema sporazumu koji je potpisan još 2006. godine, naravno ta ista povišica trebala se odnositi na sve javne službe koje tu spadaju.

za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Raspravu je proveo nadležni Odbor za gospodarstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, molim poštovanog predstavnika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodina Mladina Cerovca da nam da dodatno obrazloženje ovih dvaju izvješća. Izvolite.

Pred vama se nalazi Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2015. i 2016. godinu. Napominjemo da je agencija Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu dostavila Hrvatskom saboru još početkom svibnja 2016., međutim zbog objektivni okolnosti on na raspravu u Hrvatski sabor dolazi zajedno sa ovim izvješćem za 2016. Stoga ću pokušati dati kratki usporedni prikaz rada agencije u oba izvještajna razdoblja. Tako je agencija u 2015. godini riješila 667 predmeta što je bilo povećanje za 5,2% u odnosu na 2014. u 2016. godini riješeno je 641 predmet što je otprilike na razini prethodnih izvještajnih razdoblja. Na dan 31. prosinca 2015. ostalo je otvoreno 28 predmeta u kojima je postupak zbog svoje složenosti bio još uvijek u tijeku. Taj je broj na dan 31. prosinca 2016. dodatno smanjen na samo 19 predmeta. Agencija u 2015. i 2016. provela ispitivanje i analizu stanja na velikom broju mjerodavnog tržišta od čega više od 60 samo u 2016. godini. U 2015. godini izrečeno je upravno kaznenih mjera u iznosu od 17,5 milijuna kuna od čega je u državni proračun bilo uplaćeno 7 milijuna kuna, budući da je Visoki upravni sud RH poništio neke odluke agencije. U 2016. godini agencija je izrekla upravno kaznenih mjera u iznosu od milijun 592 tisuće kuna koje su također uplaćene u proračun. Tome treba pridodati i naplaćene upravne pristojbe u 2015. 300 tisuća kuna, a u 2016. od 255 tisuća kuna što također ide u državni proračun. Naime, agencija po prirodi svoje djelatnosti nema vlastitih prihoda već se financira isključivo iz državnog proračuna. Planirana sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga agencije u državnom proračunu za 2015. godinu iznosila su 11,7 milijuna kuna dok je izvršenje rashoda ostvareno kroz uštede iznosilo 11 milijuna kuna odnosno 94% u odnosu na plan. Planirana sredstva za 2016. godinu iznosila su 10,3 milijuna kuna dok je izvršenje rashoda kroz uštede iznosilo 10,2 milijuna kuna odnosno gotovo 99% u odnosu na plan. Budući da AZTN vodi izrazito računa o strogo namjenskom i racionalnom trošenju proračunskih sredstava te sustavno radi na smanjenju svih rashoda na koja ima utjecaja, materijalni rashodi su u odnosu na 2015. u 2016. smanjili za 18% Najveći dio u strukturi rashoda agencije od gotovo 74% čine rashodi za zaposlene. Ipak u 2016. ti su rashodi smanjeni za 133 tisuće kuna odnosno za 1,75% u odnosu na prethodnu godinu. Plaće radnika agencije za razliku od sektorskih regulatora uređene su Zakonom o plaćama u javnim službama dok su nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u agenciji uređeni uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Agencija je u 2015. zapošljavala 46 radnika uključujući i pet članova vijeća što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je u agenciji bilo zaposleno 48 radnika. Taj se broj u 2016. dodatno smanjio za još dva radnika te je na kraju godine bilo zaposleno 44, a od ovog tjedna nas ima 42. još dvoje ljudi je otišlo. Naime, smanjenje broja zaposlenih u AZTN-u ne treba radovati, naime riječ je o odljevu stručnjaka i to s trendom negativne selekcije koja se nastavlja iz godine u godinu. Naime, profil stručnjaka i znanja koja su stekli radom u AZTN-u veoma su traženi ne samo u privatnom sektoru već u hrvatskim sektorskim regulatorima kojima AZT ne može konkurirati po visini plaća te u Europskoj komisiji. U 2016. godini na provedbi zakona izravno je na provedbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja radilo 34 zaposlenih, oni su podijeljeni u timove koje čine uvijek najmanje 1 pravnik, 1 ekonomist, ovisno o složenosti predmeta. Složenosti poslova agencije odgovara visoko kvalifikacijska struktura zaposlenih. Tako je u 2016. godini visoku ili višu stručnu spremu imalo 98% zaposlenih, 23 radnika ima završene poslijediplomske studije, znanstveni stupanj doktora magistra znanosti, odnosno sveučilišnih specijalista. Srednju spremu ima samo jedan radnik. Osim što se svi stručnjaci koji rade izravno na provedbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja moraju aktivno služiti najmanje engleskim jezikom, svi pravnici moraju imati položen pravosudni ispit a oni koji izriču upravno kaznene mjere moraju imati i dodatne 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita, što odgovara uvjetima za prekršajnog suca. U 2015., 2016. do izražaja je došla druga jednako važna i specifična zadaća agencije, riječ je o zakonskoj obvezi agencije da promiče pravo i politiku tržišnog natjecanja u cilju stvaranja kulture tržišnog natjecanja i svijesti da svi hrvatski propisi moraju biti usklađeni sa propisima o tržišnom natjecanju. U tom kontekstu je agencija povodom upita državnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te poduzetnika u 2015. donijela 51 mišljenje o sukladnosti zakona i drugih propisa sa propisima o tržišnom natjecanju i dala odgovor na više od 100 upita poduzetnika i njihovih udruženja. To se nastavlja i u 2016. u kojoj je agencija donijela više od 100 mišljenja i očitovanja na zakone i druge propise. Da je stvaranje kulture tržišnog natjecanja dugotrajan proces svjedoči činjenica da su u 2016. godini učinak ostvarila neka mišljenja i preporuke koje je agencija temeljem analize postojećih propisa i komparativne prakse donosila u prethodnim razdobljima. Tako su u 2016. godini nakon dugogodišnjeg angažmana Agencije u zagovaranju tržišnog natjecanja u tim područjima pokrenute aktivnosti u promjeni propisa koje se odnose na tržište autoškola i regulaciju usluga auto taxi prijevoza. Uz konkretne provedbene aktivnosti i davanja mišljenja skromne ljudske resurse AZTN-a je u 2015. a naročito u 2016. godini u velikoj mjeri okupirala suradnja stručnjaka agencije na izradi 2 zakonska prijedloga. To su Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja i Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Angažman agencije je bio osobito intenzivan i zahtjevan u postupku izrade Nacrta zakona o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja u kojem je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlastilo AZTN da formiraju stručnu radnu skupinu za njegovu izradu. Istovremeno u radu Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom veoma su aktivno sudjelovale dvije stručnjakinje iz AZTN. Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja usvojen je u Hrvatskom saboru u lipnju 2017. dok Prijedlog zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom upravo ide u drugo čitanje. Prijedlog toga zakona predviđa naime AZTN za njegovu implementaciju. U ispunjavanju zadaće promicanja i edukacije iz prava tržišnog natjecanja Agencija u 2015. sa Pravnim fakultetom u Rijeci bila suorganizator Međunarodne konferencije u tržišnom natjecanju te je samostalno u okviru svojih financijskih mogućnosti organizirala prvu regionalnu specijaliziranu konferenciju o IT forenzici na kojoj su sudjelovali stručnjaci 11 nacionalnih agencija i predstavnici DORH-a i MUP-a s kojima AZTN usko surađuje. U prosincu 2016. AZTN je organizirao i Međunarodnu konferenciju, prijenos Direktive o naknadi štete koja je okupila stotinjak, domaćih i inozemnih pravnih stručnjaka iz akademske, stručne i poslovne zajednice. U promicanju tržišnog natjecanja Agencija je u 2015. započela s pripremom vodiča za naručitelje u otkrivanju i prijavi, u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi koji je izašao iz tiska i objavljen je na našim mrežnim stranicama u prosincu 2016. To je praktični priručnik naručiteljima, sudionicima u postupcima javne nabave koji na krajnje jednostavan način pomažu u prepoznavanju kartela u javnoj nabavi i daje način na koji se mogu obratiti agenciji. U međunarodnoj suradnji AZTN je ostvario veliki iskorak ne samo za agenciju nego i za RH. Naime AZTN je na poziv OECD-a uključen u rad njegova odbora za tržišno natjecanje. Postignuće je tim veće jer je AZTN postao član toga odbora na temelju rezultata svoga rada i dugogodišnjih aktivnosti. Iako RH još nije članica OECD-a. U međunarodne aktivnosti AZTN-a u ovoj 2015. i 2016. treba pribrojati i aktivno sudjelovanje u radu Europske komisije na konvergenciji propisa o tržišnom natjecanju, na unutarnjem tržištu u radu brojnih specijaliziranih radnih skupina Europske mreže tijela za zaštitu od tržišnog natjecanja.

Na području bilateralne suradnje AZTN je u 2015. zaključio Sporazum o suradnji sa tijelom za zaštitu od tržišnog natjecanja Crne Gore. I kao zaključak možemo konstatirati da je broj otvorenih i riješenih predmeta i izvršenje drugih poslova iz djelokruga Agencije u bitnome na razini rezultata iz prethodnih izvještajnih razdoblja. S obzirom na činjenicu da broj postupaka u Agenciji u značajnom dijelu ili u potpunosti ovisi o saznanjima o kršenju propisa u tržišnom natjecanju koje dobiva od poduzetnika držimo da bi aktiviranje poduzetnika da kroz pokajnički program surađuju s Agencijom u otkrivanju kartela bitno promijenilo ovu sliku. Taj program, nažalost, od njegovog ugrađivanja u hrvatske propise nikada nije zaživio u praksi što AZTN-u otežava borbu protiv toga najtežeg oblika kršenja propisa o tržišnom natjecanju. Iako to nije problem specifičan samo za Hrvatsku jer u nekim starijim članicama takav isti program ne funkcionira, primjerice u Italiji, njegovo funkcioniranje je od presudnog značaja za otkrivanje tajnih dogovora između poduzetnika. To najbolje pokazuje činjenica da su svi karteli koje je Europska komisija otkrila i sankcionirala u posljednjih 10-ak godina rezultat informacija koje su kao pokajnici dostavili poduzetnici članovi tih kartela. Stoga će afirmacija pokajničkog programa kroz edukaciju poduzetnika u kombinaciji sa značajnim iznosima upravnih kazni i mjera za sudjelovanje u kartelu biti jedan od ključnih zadataka agencije u narednom razdoblju. Hvala i vama. Imamo dvije replike, prva gospodin Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine Cerovac, nekako uvijek kad razmatramo izvješće ovdje svih agencija, nekako naglašavamo da bi agencije morale biti neovisne i samostalne u radu.

Ja ću sad pročitati dio rješenja kojeg ste vi potpisali. Kaže ovako, „Vezano na navedeno, utvrđeno je kako Flora Vtc Virovitica primjenjuje jednake uvjete prema svima prilikom ugovaranja usluge ukopa pri čemu podnositelj inicijative nije iznimka. Podnositelj inicijative je Mario Kolarević, vlasnik obrta za pogrebne usluge Lira iz Virovitice.“ E sad, vidite kad vi kažete da Flora Virovitica kojoj je osnivač grad primjenjuje jednake uvjete prema svima, to se odnosi da ona primjenjuje jednake uvjete prema sebi, prema jednom obrtu koji više ne radi, prema jednom obrtu koji je zadovoljan i prema ovom obrtu koji podnosi ovu predstavku. I kakav je sad to zaključak, kaže, jednake uvjete prema samom sebi? Naravno, postoje regulirane djelatnosti unutar same usluge ukopa koje to poduzeće obavlja, međutim postoji ovaj tržišni dio do kojega druge pravne osobe teže dolaze. Jer ako on definira, i vrijeme ukopa može biti tržišna djelatnost. Znate zašto? Jer recimo u Slatini, vrijeme ukopa vam ne košta isto ako je do 3 sata za vrijeme radnog vremena ili poslije 3 sata. I ova objašnjenja zapravo meni, evo kao građanu, kao laiku ne stoje jer onda dovodite u nepravedan položaj druge obrtnike koji su na tržištu, ali kažem, nije to vaša krivnja, to je vjerojatno i situacija pri kojom jedinice lokalne samouprave mogu osnivati poduzeća jer ovdje ste vi naveli da je poduzeće Flora Vtc registrirana za obavljanje čitavog niza djelatnosti. Druga replika, gospođa Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa. U vašem izvješću ste jednako tako spomenuli jednu činjenicu a to je obrazovanje odnosno znanje koje imaju vaši zaposleni. Dakle, zaposleni ljudi koji su ljudi u javnom sektoru odnosno u tijelima državne uprave je izuzetno važno da budu kvalitetni, da budu sa širokim znanjima, vi ste rekli da je minimum znanje jednog stranog jezika i vezano uz pravosudni ispit pa mene zapravo zanima kako uspijevate uopće obzirom na situaciju koja je na tržištu dobiti adekvatnu snagu u odnosu na ono što imate planirano, broj zaposlenih, kako uspijevate održavati određenu razinu poslovanja sa zaposlenima i dal i činite tu nekakve dodatne napore da bi dobili zaista kvalitetne ljude. Možda zapošljavanjem pripravnika i na taj način zapravo edukacijom mladih i da ostanu.

Dakle na fakultetima postoje samo kolegiji, usput se to ustvari uli, tržišno natjecanje, jedini način školovanja je ustvari da ih se šalje na seminare i konferencije u inozemstvo što naravno košta. No onda budu tamo, rade kod nas 3, 4 godine, sve nauče i onda ih naravno neko uzme. Mi smo to pokušavali riješiti na način da im platimo poslijediplomske studije ili doktorske studije, međutim to toliko puno košta, mi to više ne možemo napraviti, dakle mi mu to platimo i onda dužan je ostati toliko vremena koliko je trajao studij. Dakle, radi za vrijeme studija i radi još poslije toga. Mi nemamo nikakve rezerve pogotovo ako netko ode na bolovanje, imamo dugotrajnih bolovanja i to je problem, apsolutno. Hvala i vama. Izvjestitelja odbora nema, tako da ga nećemo ni pitati da li želi uzeti riječ. Sad imamo dva Domagoja, jedan ispred SDP-a, drugi ispred HDZ-a. Najprije Domagoj Hajduković ispred SDP-a. Dakle, uvaženi gospodine Cerovac, kolegice i kolege. Kolega Cerovac je već u svom uvodnom izlaganju dosta toga rekao ali trudit ću se ne ponavljati fakte nego reći nekoliko činjenica koje smatramo bitnima i koje bi željeli podcrtati u ovoj već kasno popodnevnoj raspravi. Dakle, prije svega ono što bih volio podcrtati je i skrenuti pozornost na činjenicu da agencija postupa i u razumnom roku rješava predmete. Ako se ne varam, dakle, mogli smo iščitati iz izvješća da se većina predmeta rješava u roku od 4 mjeseca, ako se ne varam. Da znači, zakonski rokovi se apsolutno poštuju. Broj predmeta se u dvije spomenute godine vrti otprilike oko istog broja, dakle nešto više od 600, u 2015. 667, u 2016. 641 predmet koji je riješen, dakle, vidimo da se broj predmeta ako uspoređujemo i sa godinama prije otprilike ustalio iako je 2014. bio nešto manji, dakle fluktuacije neke postoje. Zaštita tržišne utakmice i tržišnog ponašanja je svakako u interesu svim poduzetnicima koji sudjeluju na tržištu i svojim uslugama i svojom robom ali i krajnjem potrošaču. Dakle, da osiguramo odnosno spriječimo stvaranje kartela, dogovora, što pisanih što nepisanih kak obi potrošači kao krajnji konzumenti na kraju dobili što nižu cijenu za uslugu ili robu visokom kvalitetu.

Ja bih također podcrtao ono što je gospodin Cerovac već rekao, da je u 2015. zaprimljen je prvi zahtjev za primljenu pokajničkog programa, to je nešto što ocjenjujemo kao pozitivno, prije svega za rad agencije. On je nešto više rekao što sam taj pokajnički program znači, ali ono što bih ja želio reći, to u neku ruku olakšava rad agencije. Budući da je jako teško dokazati da li postoje neki karteli, dogovori, ako oni nisu u pisanom obliku. U ovom slučaju, kada se kada je netko od subjekata tržišta u pokajničkom programu, oni će dobiti blažu kaznu u zamjenu za otkrivanje postojanje kartela ili kartonskog udruživanja. Dakle, olakša će s jedne strane agenciji posao, a s druge strane agencija će lakše moći dokazati postojanje takvih pojava na tržištu. To je nešto što je dobro. Nadam se da ćemo u 2017. bilježiti još takvih pojava i da će rad agencije biti ne samo tada kažnjavan. Naime, ono što smatram da je vrlo pozitivno, je činjenica da agencija ne adi samo kao tijelo koje kažnjava. Odnosno, preventivno djelovanje agencije je ono što ocjenjujemo izuzetno bitnim i izuzetno pozitivnim. A to je da samo postojanje agencije i njezina efikasnost svojevrsno odvraćanje od pokušaja ovakvih tržišnih pojava. Isto tako, da smisao agencije nije samo da pronalazi i kažnjava, nego i da educira i potrošače, ali i sudionike na tržištu i dakle, obrazuje ih, potiče ih da i sami pomažu agenciji u štićenju tržišnog natjecanja. Agencija je osim svojih redovitih djelatnosti radila i istraživanja tržišta, dakle, sektorska istraživanja tržišta koja su postali i svojevrsna brand agencije, to je prije svega istraživanje tržište trgovina na malo mješovitom robom, dakle, pretežitom hranom, pićima, higijenskim proizvodima za domaćinstvo. To je nekako postalo i u javnosti neprepoznatljivije djelatnost agencije. Ali, isto tako ono što je dobro i što agencija radi je istražuje i druge sektore tržišta, dakle, primjerice u 2016. godini, istraživanje tržišta obveznog osiguranja za motorna vozila, zaključila je sektorsko istraživanje tržišta naftnih derivata itd. itd. Dakle, sva ova aktivnosti agencije su sumjerene na čuvanje tržišne utakmice, kako sam rekao, na korist krajnjih potrošača ali i poduzetnika koji na tržištu nastupaju. Ono što nas zabrinjava, a što piše u izvješću je upravo ovo odljev kadrova. Dakle, djelatnost agencije je jedna vrlo specifična djelatnost, kako ste sami sad u odgovoru na repliku rekli, nema obrazovanog kadra na tržištu rada koji bi se mogao nositi s ovim izazovima. Dakle, vi ga morate ili sami stvarati, ili ako se zaista pojavi, tada češće tražim posao u realnom sektoru. To je nažalost boljka cijelog javnog sustava. Odnosno, javnog sektora, a to je da zbog relativno malih plaća, oni koji su obrazovani, koji imaju puno iskustva i koji imaju znanja koji je na cijeni, obično traže posao na u realnom sektoru. Dati ću vam samo primjer.

Tako, da u budućnosti svakako treba razmisliti o kadrovima, treba razmisliti o poticanju i zadržavanju stručnih kadrova u agenciji. Ne samo u agenciji, naravno nego i u cijelom javnom sektoru. U svakom slučaju Klub SDP-a prepoznaje rad agencije na zaštitu tržišnog natjecanja.

To je svakako pohvala i ja bih se usudio reći da bi trebao postati norma u izvještavanju i transparentnosti rada većina naših institucija. U svakom slučaju mi u Klubu SDP-a cijenimo vaš rad i podržati ćemo izvješće. Hvala lijepa. Hvala i vama. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine ravnatelj Cerovac, dragi kolegice i kolege. Ja se za početak zahvaljujem na ovom iscrpnom izvješću i čestitati ću na transparentnosti pri tom ne mislim samo na ove materijale koje smo dobili, koji su stvarno opsežni i veliki, nego i na vašu praksu, da se zapravo na webu objavljuju sve odluke i sva izvješća, program rada. Mislim zaista može i drugima biti primjer kako se može sve što se radi u jednoj agenciji pokazati javnosti. Također u svojem izvješću spominjete tzv. 3 razinu transparentnosti a tiče se javne komunikacije. Ja mislim da što se toga tiče možete slobodno biti više u medijima i češće u javnosti zato što ovdje se ne radi o vašoj promociji, nego jedino tako zapravo možemo graditi institucije ove države, a ova institucija, konkretno, Agencija o zaštiti tržišnog natjecanja jest jedna od naših bitnih agencija s obzirom na sve probleme s kojima se suočavamo. U svom izvješću navodite da ste u 2015. riješili 667 predmet i to je 5,2% više nego u 2014. sa 28 otvorenih predmeta. Ako ja dobro računam, onako ugrubo, to bi značilo, da unutar 15-tak dana zapravo ostaje što mislim da nije loše, s obzirom na brzinu rješavanje inače predmeta, to je ovako čisto matematički. A u 2016. vaše izvješće kaže, da ste riješili 641 predmet i bilo je u 2016. na 31. prosinca 19 otvorenih predmeta sa 44 zaposlena, pa ću ja ovdje nadomjestiti a nisam baš neki pobornik zapošljavanja u javnom sektoru, dapače, ali možda u vašoj agenciji bi moglo se učiniti iznimku pa ipak pustiti kojeg zaposlenog, posebno visoko stručne ljude s obzirom na to čim se bavite. Pohvaljujem vaš novi pristup provođenju nenajavljenih pretraga s ciljem razrješavanja sumnjivih situacija. Siguran sam na korist svih na tržištu, i kupaca i potrošača i svih građana. Mislim da smo se osvjedočili proteklih godinama pa i desetljeće, dva, mnogo primjera kada prava poštena tržišna utakmica osigurava prije svega, građanima i poduzetnicima ili jeftiniju a najčešće i jeftiniju i kvalitetniju uslugu. Vaš trajan zadatak jest i mora biti ne samo nadzor i borba protiv zlouporabe monopolističkih pozicija pa i kad je država u pitanju, a osobno ne vidim uopće zašto bi kada država sudjeluje na tržištu bila u povlaštenom položaju na bilo koga, nego i borba protiv oligopola koji u nekim sektorima usporavaju promjene, uzimaju novac i poduzetnicima i građanima, imamo i danas nekih.

Pohvaljujem da ste svjesni svoje edukativne uloge, mislim da je to važno s obzirom na sve izazove u našem ekonomskom napretku, razvoju i tržišnoj natjecanju. Želio bi spomenuti vašu ulogu u analizi notifikacija koncentracija zaprimljenih od strane Europske komisije, dakle govorimo o provedbi koncentracije poduzetnika s razine EU-a u najmanje tri države članice. Dalje, spomenuli ste i sami sektorsko istraživanje tržišta, piše po službenoj dužnosti, mislim da nema nikakvog razloga da vi to ne činite i sukladno vlastitom nahođenju ili kad je u interesu javnosti za pojedine sektore. Drago mi je da u suradnji sa Europskom komisijom posebnu pažnju poklanjate primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i poljoprivrednicima a to naglašavam iz barem dva razloga. Kao prvo, položaj hrvatskih poljoprivrednika koji je nažalost sve slabiji ali i zbog količine novca koji se i u Uniji a i u RH troši na poljoprivredne poticaje. U tom smislu važan je poticaj komisije da se pristupi rješavanju problema nepoštenih trgovačkih praksi među poduzećima u lancu opskrbe hranom čime bi se zaštitilo male proizvođače hrane i trgovce na malo nasuprot velikih i moćnih trgovaca. Iskazujem i podršku vašoj inicijativi da je Agencija za zaštitu tržišnih natjecanja bude nositelj inicijative izrade novog nacionalnog propisa kojim bi se regulirale nepoštene trgovačke prakse kao i nositelj provedbenih aktivnosti a posebno mi je drago čuti da Europska komisija u ovo vrijeme kad sve češće čujemo spominjanje federalizacije potiče donošenje takvog propisa koji će uvažiti specifične okolnosti na nacionalnoj razini. Zapelo mi je za oko da je Europska komisija otvorila javne konzultacije o davanju većih ovlasti nacionalnim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja što je također dobro i pohvalno a često nama nedostaje u Hrvatskoj, pozvala je zainteresirane strane poduzetnike, naročito srednje i male poduzetnike i njihova udruženja da se uključe u cijeli proces. Na kraju želim naglasiti što i sami navodite, ulogu agencije u promicanju prava i politike tržišnog natjecanja. Mislim da je upravo takav način nužan i ispravan s obzirom da je tema tržišnog natjecanja bila i bit će jedna od ključnih tema za hrvatsku budućnost. Nažalost, još uvijek meni se čini ima dosta onih na svim stranama društva, koji put se prepadnem i u ovom Hrvatskom saboru, ima onih koji dvoje oko tržišnog natjecanja. Upravo zbog toga je i vaša odgovornost veća, uloga bitnija, ja sam siguran da i vi osobno i svi vaši zaposleni ste svjesni potpuno da je nužna maksimalna profesionalnost i odgovornost kako bismo izgradili dalje ovu instituciju o kojoj danas pričamo. HDZ će podržati vaše izvješće. Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prva gospodin Hajduković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Imenjače, uvaženi kolega Milošević, zbog dvije stvari sam se javio za repliku, jedna je javnost rada, druga je poljoprivreda, ali krenuo bi prvo od javnosti rada. Slažem se da mnoge naše institucije trebaju imati veću prisutnost u medijima. Nažalost to nije uvijek krivnja te institucije. O tome uvijek pričamo recimo kada raspravljamo o radu pravobraniteljstava, u ovom slučaju sada i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Ja ne mogu govoriti da je slučaj kod agencije takav jer iskreno taj podatak nisam našao u izvješću, ali znam da se mnoge institucije trude biti u medijima kroz okrugle stolove, različita događanja, konferencije za medije itd., međutim koliki je njihov odjek u medijima, skroman. Ne zbog njih samih nego zbog tema kojima se bave, odnosno interesa određenih medija za te teme. I slažem se sa s vama da trebamo regulirati sprečavanje nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, apsolutno, tu ste se dotakli nekih malo dubljih problema. u našoj poljoprivredi sama činjenica da smo u zadnjih 10 godina kroz poticaj u poljoprivredi, uložili 30 milijardi kuna a da je proizvodnja pala za trećinu je alarmantna. Sigurno jedan od uzroka su upravo ove nepoštene prakse a posebno sada kada isplivavaju sve stvari o Agrokoru, kao jednom od najvećeg distributera poljoprivrednih proizvoda u maloprodaji i različitim praksama koje su se tamo dešavale. No to nisu jedini problemi, evo danas je u Đakovu bilo ubojstvo zbog poljoprivrednog zemljišta, ratar je ubio stočara, nažalost.

Ali da, ja sam spomenuo to istupanje u javnosti, dakle to je bilo u smislu poticaja, nije bilo mišljeno kao kritika i ja se slažem s vama, dakle, svjesni smo svi koji puta nije ovisno o temi, atraktivnosti i prodajnosti neke teme biti pristojan u hrvatskoj javnosti ali to ništa ne mijenja stvari.

Druga replika gospođa Juričev-Martinčev. Pa kolega Milošević vi ste govorili o radu agencije i o odnosu agencije prema poslodavcima. Naima, ja bih danas tu progovorila o jednom konkretnom predmetu i ja pretpostavljam čak da je sam gospodin Cerovac upoznat sa predmetom koji se odnosi na grad Vodice i rješenju koje je nama ispušteno. Naime, grad Vodice sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijelo je odluku o komunalnom redu i unutra je trebalo između ostalog regulirati način reklamiranja na svojim javnim površinama. S obzorom da smo mi poznato turističko odredište i vrlo rado brojni i ugostitelji i brodari i slično putničke agencije rado se reklamiraju u Vodicama, a iz susjednih su općina, a zaključili smo da ima i onih, ne bi rekla poslodavaca već ugostitelja i određenih poslodavaca koji rade i na crno, da su se reklamirali u Vodicama, dijelili te letke, bacali letke po javnim površinama naravno naši poslodavci i naši obrtnici i trgovačka društva plaćaju taj odvoz smeća, čišćenje i slično, a o ovih smo imali po nama jednu nelojalnu konkurenciju našim ugostiteljima i kako je isto slično rađeno već u Istri u nekim jedinicama lokalne samouprave i mi smo posegli za tim da dozvolimo reklamiranje na javnim površinama samo našim obrtnicima i tvrtkama. Kako je jedan poslodavac s područja grada Biograda nas tužio agencija, agencija je donijela svoje mišljenje da je u biti to protuzakonito čak kako su naveli protuustavno. Mi i dalje stojimo za tim da je ispravno zaštititi svog obrtnika, svog ugostitelja jer on je taj koji nosi teret i troškova i održavanja i slično.

dobri i uspješni kao što su to Vodice. A što se tiče konkretnog slučaja ja mislim to je posao agencije pa ja ne bih se njima miješao u posao ali nekako mi se čini da ipak Hrvatska nije tako velika pa onda ako ćemo svako neke svoje štititi male obrtnike onda nećemo daleko doći. Mislim da je konkurencija i opasnost nekako malo dalje izvan granica pa koji puta i dosta daleko od granica Hrvatske. Ali sigurno jedno ću reć, a to je svi smo zajedno ovdje u ovoj sabornici bez obzira na političku opciju pozvani i dužni stvoriti uvjete da naši poduzetnici i obrtnici … čine o čemu svim pričamo, a to je da mogu zapošljavati, da mogu investirati da bi na kraju dana mogli ostvariti dobit i platiti porez. Sada imamo gospodina Marasa ispred kluba SDP-a, njega nema. I gospodina Bulja ispred Mosta, njega nema.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Želi li podnositeljica izvješća dati dodatno obrazloženje? Ana-Marije Petin, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskom saboru jednom godišnje sukladno članku 107. Poslovnika Hrvatskog sabor podnosi izvješće o svom radu. Godišnje o radu odbor za 2016. godinu temelji se na informacijama iz pisanih predstavki i pritužbi građana i udruga koji su se obraćali ovom odboru, a radi zaštite svojih prava u postupku pred tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Izvješće temeljimo i na kontaktima s građanima u osobnim dolascima i svakodnevnim telefonskim pozivima. U okviru svojih nadležnosti propisanih u članku 107. U taj broj uključeni su predmeti iz prethodnih godina. Od toga broja 228 je novih predstavki i 89 opetovanih predstavki i pritužbi te njihove nadopune iz prethodnih godina od 2012. do 2015., a koje su odboru upućene u 2016. godini. U razdoblju u kojem se izvješće podnosi za 2016. godinu odbor je održao četiri sjednice na kojima je razmatrao predstavke i pritužbe karakterističnog sadržaja odnosno upozoravao na štetne pojave od šireg značenja te predlagao poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. Na sjednicama odbora su se među ostalim razmatrala i četiri tromjesečna izvješća. Što se tiče postupanja po područjima tijekom 2016. godine obrađen je najveći broj predstavki i pritužbi odnosno njih 143 iz pravosuđa i uprave, nakon toga 52 iz područja stambene, komunalne i imovinsko pravne problematike, zatim 51 predstavka sa socijalnom i zdravstvenom problematikom, te iz područja zaštite obitelji 31 predmet čine ostala područja te ostali podnesci, 30 ih čini iz područja rada i radnih odnosa te ostali podnesci po 10 predmeta. Nadalje, odbor je tijekom izvještajnog razdoblja s građanima osim pisanim putem redovitom poštom, telefaksom, elektroničko poštom ili u osobnim dolascima komunikaciju također ostvarivao i izravno telefonski, davale su im se informacije te su savjetovani u ostvarivanju svojih prava u ukupno 229 slučajeva. U području pravosuđa i uprave zaprimljen je najveći broj predstavki i pritužbi. Odbor je zaprimio i obradio ukupno 143 predmeta. Pritužbeni navodi građana odnosili su se na rad sudova, dugotrajnost sudskih postupaka pred pojedinim sudovima, odnosili su se na nezadovoljstvo vođenjem sudskih postupaka, nezakonitost i pristranost u radu pojedinih sudaca, nezadovoljstvo donesenim sudskim presudama. Također se odnosilo na rad i ponašanje pojedinih sudaca ili drugih djelatnika suda prema strankama u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji. Odbor je predstavke i pritužbe upućivao Ministarstvu pravosuđa RH i ponekad i požurivao očitovanja. Nadalje, iz ovog područja odbor je zaprimio i obradio predstavke i pritužbe te opetovane pritužbe iz nadležnosti Državnog odvjetništva RH, općinskih i županijskih državnih odvjetništava te Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u kaznenim i građansko upravnim predmetima te pritužbe građana na rad i postupanje općinskih i županijskih državnih odvjetništava u kojima su iskazivali nezadovoljstvo odlukama nadležnih državnih odvjetništava te zbog odugovlačenja postupanja pri donošenju državno odvjetničke odluke. Građani su također upozoravali na moguću zlouporabu položaja osoba iz pravosuđa. Predstavke i pritužbe odbor je uputio DORH-u, USKOK-u i Ministarstvu pravosuđa RH te je zatražio očitovanja i ponekad upućivao požurnice. Nadalje odbor je iz ovog područja razmatrao i predstavke na postupanja policijskih službenika vezane uz obavljanje policijskih poslova. Bilo je pritužbi vezanih uz statusna prava građana. Predstavke i pritužbe Odbor je nakon razmatranja upućivao Ministarstvu unutarnjih poslova RH i katkad upućivao požurnice. Također je u proteklom razdoblju odbor zaprimio i obradio pisane predstavke i pritužbe a u svezi su sa ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji i odnosile su se na poteškoće zbog utvrđivanja statusa branitelja, utvrđivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata te se upozoravalo na dužinu trajanja postupaka kojima se utvrđuju njihova materijalna prava na probleme oko zapošljavanja branitelja, djece poginulih branitelja i stambenog zbrinjavanja te zbog teške materijalne situacije i siromaštva. Bilo je također pritužbi i opetovanih pritužbi vezanih uz ovrhe na novčanim sredstvima građana, plaćama i mirovinama. Odbor je zaprimio i neke predstavke građana u kojima su izražavali čisto nezadovoljstvo radom i postupanjem pojedinaca u tijelima lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Druge po učestalosti su pritužbe koje su se odnosile na stambenu, komunalnu i imovinsko pravnu problematiku. Iz tog područja odbor je zaprimio i obradio 52 predmeta a vezane su uz dugotrajnost postupaka za stambeno zbrinjavanje, rješavanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po osnovi bivših nositelja stanarskog prava, visinu i plaćanje zaštićene najamnine za stan u državnom vlasništvu, ostvarivanje prava na otkup državnog stana, te dodjelu gradskih stanova. Također je odbor zaprimio i pritužbe građana vezano uz nezakonito građenje investitora, dogradnju stambene zgrade na javnoj površini, rekonstrukciju građevine bez zakonom propisane dokumentacije itd. U nekom pritužbama koje su upućene odboru iz područja komunalne djelatnosti građani su upozoravali i na probleme vezane za uskraćivanje priključenja nekretnine na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu u naselju te za visinu cijene priključka na kanalizacijsku mrežu, za izgradnju komunalne infrastrukture u ulici te u svezi s povredom vlasništva i problema ometanja posjeda. U okviru imovinsko pravnih odnosa građani i udruge obraćali su se odboru predstavkama, upozoravali su na sporo rješavanje problema te za najamnine za stan u državnom vlasništvu. Neki su građani uputili prijedloge i primjedbe te sugestije na Nacrt prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona u najmu stanova koje je Odbor proslijedio na nadležno postupanje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja RH. Odbor je predstavke i pritužbe vezano za ovo područje upućivao Ministarstvu zdravstva RH, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te inspekcijama nadležnim za pojedina područja. Također državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, državnim nekretninama, DORH-u, Agenciji za poljoprivredno zemljište te uredima državne uprave u županijama i nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba. Nadalje, Odbor je zaprimio i obradio 51 predmet iz područja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi i zaštite obitelji. U predstavkama i pritužbama iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje građani su upozoravali na probleme na koje su nailazili pri ostvarivanju i korištenju prava iz mirovinskog osiguranja, vezano za prava na starosnu mirovinu, prije vremenu starosnu mirovinu, vezano za prava na obeštećenje i isplatu iznosa za obeštećenja korisniku mirovine, smanjenje iznosa starosne mirovine, invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, obiteljsku invalidsku mirovinu. Odbor je predstavke građana uputio na nadležno postupanje Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te je zatražio očitovanja o poduzetom a katkada i požurivao očitovanja. Dio pritužbi bio je iz područja socijalne skrbi i zaštite obitelji. Bilo je i pritužbi i vezanih uz zaštitu prava i interesa maloljetne djece. Neke pritužbe građana iz područja zdravstvene zaštite odnosile su se na nepravilnosti u radu pojedinih liječnika opće prakse te nezadovoljstvom radom liječnika u mirovini i na neprofesionalni rad medicinskog osoblja prema pacijentima u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Odbor je za predstavke i pritužbe upućivao je predstavke građana vezano uz spomenute probleme Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te je preporučio nadležnim centrima za socijalnu skrb određene preporuke te se obratio Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH te požurivao zbog sporosti u postupanju i savjetovao građane na postupak za ostvarivanje njihovih prava. Također iz ostalih područja u 2016. godini Odbor je zaprimio i obradio 31 predstavku i pritužbu a odnosi se na potrošače u kojima su se prituživali i tražili zaštitu svojih potrošačkih prava na kvalitetu pruženih usluga od strane pružatelja javnih usluga. Sve pisane predstavke i pritužbe u kojima su se fizičke i pravne osobe prituživale na rad i postupanje pružatelja javnih usluga i ostalih, te tražile zaštitu svojih prava odbor je prosljeđivao na mjerodavno postupanje ovisno o njihovoj nadležnosti nadležnim tijelima, te nadležnim ministarstvima ovisno o sadržaju predstavke i pritužbe. Također je bilo i primljenih pritužbi iz područja rada i radnih odnosa i to 30 pritužbi u kojima su se pritužitelji upozoravali na moguće povrede prava iz radnog odnosa u državnim i javnim službama vezane uz radno-pravni status službenika, raspored na radno mjesto, premještaj na drugo radno mjesto, promicanje i napredovanje u državnoj službi, nepotizam, razlike u plaći. Neke pritužbe odnosile su se na moguće nepravilnosti u postupku prijema u državnu službu zbog neispunjavanja propisanih stručnih uvjeta. Odbor je predstavke i pritužbe iz ovog područja prosljeđivao nadležnim tijelima, odnosno Ministarstvu uprave, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u HAKOM, DORH, Ministarstvo financija, Poreznoj upravi, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Radi prijave mogućih nezakonitosti i zaštite prava iz radnog odnosa građani su upućivani na nadležne inspekcijske službe i u nadležna ministarstva.

Također je u izvještajnom razdoblju odbor zaprimio i manji broj podnesaka građana i to njih nekoliko deset koji nemaju karakter predstavke ili pritužbe, te u kojima nije bilo navedeno niti jedno područje, niti je bilo razvidno o kojem je području riječ. To se radilo o osobnim mišljenjima, osobnim osvrtima i komentarima. Za sve te predmete tražila se je nadopuna. Na kraju bih zaključila da je broj pisanih predstavki i pritužbi građanki i građana u ovom izvještajnom razdoblju nešto manji u odnosu na prethodne godine. Odbor je komunicirao sa građanima koji su se obraćali telefonskim pozivima sa upitima, davale su im se informacije, te su savjetovani u ostvarivanju prava u 229 slučajeva ili ih se nakon toga uputilo na podnošenje pisanog podneska odboru ili nadležnom tijelu. Vezano uz svakodnevne telefonske pozive i upite građana primjećuje se nepovjerenje u sustav, te su prigovori iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, bespravne gradnje, te u vezi ovrha, postupanja policije i reda državnih odvjetništva zbog nedobivanja odgovora nadležnih institucija. I dalje je najviše prigovora na rad pravosuđa kao i prethodnih godina. Vidljivo je nezadovoljstvo građana s radom sudova što se osobito odnosi na dugotrajnost pojedinih sudskih postupaka, odnosno povredu prava na suđenje u razumnom roku. Iz područja radnih odnosa odboru su se predstavkama i pritužbama obraćali predstavnici sindikata ili radnici, odnosno državni službenici i namještenici zbog povrede prava iz kolektivnog ugovora, ali i povreda u vezi provođenja javnih natječaja za prijem u državnu službu. Odbor kao radno tijelo Hrvatskog sabora osim predstavki upućenih odboru ili Hrvatskom saboru obrađuje i predstavke koje mu prosljeđuje i ured predsjednika Hrvatskog sabora, te druga radna tijela Hrvatskog sabora. Određeni broj predstavki također je bio i anoniman, ali mora se istaći da su u odboru obrađene sve anonimne predstavke koje su sadržavale dovoljno elemenata koji upućuju na postojanje nezakonitih radnji, te pojava koje treba spriječiti ili otkloniti. U slučajevima šutnje administracije odbor je upućivao požurnice nadležnim tijelima koji nisu odgovarali ažurno ili uopće. Slijedom navedenog treba naglasiti da je u ovom izvještajnom razdoblju od ukupno 317 obrađenih predmeta pisanih predstavki i pritužbi građana Odbor zaprimio očitovanja nadležnih tijela za 292 ili 92% Građanima se također pomoglo u ostvarivanju njihovih prava i interesa, tj. u njihovu korist. Riješeno je 57 predmeta ili gotovo 18% Nadam se kako će ovo izvješće poslužiti kao smjernica za što bolji rad naših institucija, budući da građani direktno putem ovog odbora ukazuju upravo na određene manjkavosti ili propuste u radu i to upravo građani koji ne znaju kome bi se obratili upravo na moguće propuste ili kršenje njihovih ustavnih prava. Ja vam se zahvaljujem.

Hvala potpredsjedniče. Kolegice klub vijećnika HSS-a će podržati izvješće odbora. Međutim, ono za što sam se javio za repliku je preko 300 predstavki i pritužbi na rad pravosudnih tijela u RH. Kad ne mogu u redovnoj proceduri zaštiti svoja prava i ostvariti svoje interese, pa je pravo pitanje zašto je tako naše sudstvo sporo, zašto ne rješava u zakonitim rokovima predmete. I pitanje i nama kao zakonodavnoj vlasti da li mi dajemo alate da to mogu ostvariti u smislu da li imaju kvalitetnu opremu, da li su kapacitirani i da li je sad sudbena vlast ekipirana. Pa evo i nama poziv da čim prije izaberemo Ustavne suce kako bi sva sudbena tijela u RH mogla raditi kako bi rješavali ove predmete jer to od nas građani očekuju. I drugo, koja su to državna tijela i ministarstva koja nisu odgovorila građanima da se oni moraju javiti odboru? Pa to je nedopustivo da državna tijela, tijela sa javnim ovlastima ne odgovaraju građanima pa moraju tražiti pomoć ovog odbora.

Izvolite odgovor. Izvolite. Pa to je upravo ono što sam ja istakla da ovo izvješće mora biti smjernica za bolji rad naših institucija. Radi se o tome da nam velika većina građana koji se javljaju Odboru za predstavke i pritužbe javljaju se iz razloga jer kao prvo ne znaju kome da se obrate po pojedinoj stvari i onda se obraćaju našem odboru, mi ih dalje upućujemo. Ali jednako tako i zato što ne dobiju pravovremene informacije od drugih institucija. Evo ja se nadam da će upravo i ovo izvješće potaknuti naše institucije da rade brže i da rade bolje svoj posao. Mogu najprije pohvaliti ovo izvješće, zaista je kvalitetno i pregledno i za svaku pohvalu. Međutim, vi ste u svojoj raspravi, odnosno u izlaganju ovog izvješća naveli da je u korist građana riješeno 57 tih predstavki ili pritužbi, odnosno 17%, možemo reći da svaki 5.-ti građanin je uspio naći zadovoljstvo vašim radom. Međutim, također u izvješću se navodi da pojedine institucije nisu uopće odgovarale niti ažurno ili uopće, odnosno da ste slali jedne do 10 požurnica. Smatram da je to poražavajući podatak jer na kraju svi oni dolaze dati svoja godišnja izvješća.

Izvolite. Pa evo zahvaljujem na vašem pitanju. Pa prvo moram reći da pozitivno je riješeno tih gotovo 18% predstavki naših građana. Kada kažemo pozitivno, znači evo konkretno slučaj kada su se određeni građani obratili jer su smatrali da su im zakinuta ili do tada nisu imala određena socijalna prava i socijalne skrbi a smatrali su da su se stekli uvjeti i tada smo mi kao odbor reagirali pa poslali upit i centru za socijalnu skrb i drugim institucijama a tada oni kada su izašli na teren uvidjeli su da zaista postoje uvjeti da se dobije i socijalna naknada. Tako da u tom smislu ili kada smo rješavali znači, bilo da se radi o jednokratnoj pomoći ili drugim znači zahtjevima u tom smislu je riješeno gotovo 18% pozitivnih. Što se tiče za sve ove ostale znači predstavke, moram istaći da je Odbor pravovremeno reagirao i slao svaki, znači za svaki predmet se očitovao i slao upite institucijama da se oni očituju o u kojem je postupku upravo dani predmet. A što se tiče znači slanjem na višu instancu, pa s obzirom da je ovo postotak od 92% da smo dobili odgovor na određene predstavke iako uz nekoliko opomena mislim da je ovo postotak dobar i radi se o nekim predmetima koji su započeti recimo i krajem 2016. godine pa nisu još znači oni su obrađeni u 2017. godini ali moram reći da evo na inzistiranje i na slanje upita Odbora za predstavke i pritužbe da je velika većina institucija odgovorila. I ono što je uvedeno, znači zahtijevali smo da se institucije očituju ne samo direktno stranci nego i samom odboru kako bi mi onda imali uvid u kompletno stanje.

Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće odbora za predstavke i pritužbe građana. Vjerujem da ste svi vi više ili manje surađivali s tim odborom. Mi smo također surađivali iz kluba Živoga zida i moramo reći da taj odbor dobro radi svoj posao, da oni uvijek promptno reagiraju, dakle na usluzi su doista i kao što vidimo imaju i određenih uspjeha. Ovdje je istaknuto to kako možda nemaju dovoljni broj riješenih predmeta. Međutim vrlo je važno istaknuti da pri tome postoje vrlo objektivne poteškoće. Mene recimo šokira da tijela državne uprave ne žele odgovoriti saborskom odboru. Čak niti nakon slanja požurnica, to mi je doista nevjerojatno. Evo imamo u ovom izvješću popis tih koji ne odgovaraju: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo gospodarstva, graditeljstva, pravosuđa, MUP, DORH, FINA, državne nekretnine, Agencija za poljoprivredno zemljište, centar za socijalnu skrb, grad Vodnjan, grad Vodice, općina Sveti Lovreć, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, itd. Pa kako je to dakle moguće da tijela, da ministarstva koja su podređena Saboru, koje Sabor izabire ne odgovaraju saborskom odboru? To je doista meni nevjerojatno i to samo pokazuje kakva je bahatost i arogancija zavladala u hrvatskoj javnoj upravi, odnosno u tijelima političke vlasti.

Mi slušamo primjere da ne znam, pojedina tijela državne uprave ne odgovaraju ljudima na e-mail po godinu dana a da ih se ne može dobiti na telefon, da se ne može doći na sastanak, da je uvijek to sutra, preksutra, drugi tjedan. I onda nije ni čudo da imaju toliko posla, taj saborski Odbor za predstavke i pritužbe jer ogorčeni građani više ne znaju kome bi se obratili pa dolaze direktno u Sabor. Što se tiče tih predstavki i pritužbi htio bih istaknuti da u ovoj analizi gotovo polovica slučajeva koje su prijavili građani se odnosi na pravosuđe i na upravu. I to je doista jedna simptomatična slika hrvatskoga društva u cjelini a to je da građani nemaju povjerenja u pravosuđe. I htio bi to naglasiti iz jednostavnog razloga što se u pravosuđu u Hrvatskom saboru uopće ne raspravlja, o DORH-u. Mi imamo te točke dnevnog reda izvješća DRH-a i pravosuđa od početka ovog saziva Sabora, znači sad već punih 13 mjeseci i kako predsjednik Sabora sastavlja dnevni red, neće biti raspravljene slijedeće 3 godine jer uvijek to stavlja kao zadnju točku. O drvenastim kulturama, o zoološkim vrtovima raspravlja se odmah hitno, a ove teme koje su ključne za ozdravljenje hrvatskom društva se sustavno i namjerno zanemaruje. Pogledajte vi samo analizu od srpnja ove godine službenu, da 70% hrvatskih građana ne vjeruje pravosuđu, da 64% hrvatskih građana misli da je pravosuđe ovisno o politici i da 93% hrvatskih građana misli da postoje povlašteni građani. Evo mene zanima, ako postoje ti povlašteni građani a to je opći konsenzus o tome, koji su ti povlašteni građani i da li smo možda neki od nas ovdje ti povlašteni građani? I što činimo da ovaj odbor bolje funkcionira odnosno da ima malo manje posla? Ja bi htio napomenuti da između ostaloga, ne znam da li pratite, a vjerojatno pratite istraživanje javnog mnijenja, Sabor kao tijelo uprave u RH vrlo, vrlo loše je ocijenjen. Puno lošije i od ureda Predsjednice, puno lošije od Vlade RH. Ocjena je niža od 2, prosječna ocjena. I onda se doista moramo zamisliti nad ovakvim izvješćima da li je dakle, samo odgovornost i nad tima koji ne odgovaraju ili možda u odnosu i na samima nama koji se dovoljno ne trudimo i sami sebe možda dovoljno ne cijenimo i ne koristimo sve one alate koje imamo u rukama da bismo zaštitili građane a građani upravo to od nas očekuju, oni prije svega očekuju da budu zaštićeni zakonodavnim okvirom jer Hrvatski sabor donosi zakone. Ja bi htio podsjetiti da prema općem načelu prihvaćenom u međunarodnoj sudskoj praksi, svako suđenje koje traje duže od 5 godina predstavlja kršenje ljudskih prava. A ovdje masovno dolaze građani kojima se sudi po 15, ne znam 20, 25 i nikako ne mogu istjerati svoju pravdu. To je vrlo ozbiljno i alarmantno upozorenje.

Imate jednu repliku, gospodin Jovanović. Kolega Bunjac, istaknuli ste jedan važan trenutak vezano uz rad ovog odbora i odgovornost svih nas da bi zapravo građani dobili odgovore pa me zanima kakva su vaša iskustva i kako da to učinimo kad tijela državne vlasti, ministarstva, ministri, ne odgovaraju ni na zastupnička pitanja u roku od 30 dana nego prođu mjeseci prije nego što dobijemo odgovor a na neka pitanja nikad ga ni ne dobijemo? Kakva su vaša iskustva? Iskreno rečeno, zastupniče Jovanović, uvijek sam sanjao da živim u državi koja je uzor nekakvog redam, rada, odgovornosti, u kojem građani mogu ostvariti svoja prava u nekakvom brzom roku, bez puno čekanja, imao sam iskustva sa ljudima koji su živjeli i radili recimo u nekim razvijenim zapadnim državama, tamo se takva pitanja rješavaju u roku 48 sati. Vi danas imati i modernu tehniku i sredstva i različite načine komunikacije, tamo nema čekanja. Evo kod nas, znači vi saborski zastupnik, izabran od naroda, predstavnik naroda, vama ministarstvo ne želi odgovoriti na zastupničko pitanje. Kakvo ne poštivanje, skandalozno. A kako onda ti jadni građani koji dolaze na Odbor za predstavke i pritužbe, što je njih uopće nagnulo da ovdje dođu? Ja vjerujem da ustvari 90% građana ni ne zna da taj odbor postoji, možda sad saznaju ako gledaju televiziju, pa će onda se i oni tu obratiti. Meni svakodnevno na vrata Sabora, nemilice dolaze ljudi koji se žale na javnu upravu i na to pravosuđe, očajni su jer ne znaju više kome bi se obratili. Onda kad ja proslijedim ili naše tajnice kad proslijede ta pitanja dalje, onda kao što kažete, ne možete se dobiti odgovor. Ili se dobije takav odgovor koji nema veze s onim što ste pitali. Što znači da čak i onda kada ta tijela državne uprave odgovaraju one uopće nisu shvatile što ste vi pitale niti su se potrudile shvatiti. To smo između ostalog vidjeli i zadnji dana kako se mailovi građana čitaju i kako se na njih reagira. Moram reći da se slažem s vama pogotovo što se tiče ovog dijela zastupnika koji ne dobivaju odgovor od ministara i mogu vam reći da to traje 25 godina tako. Tako da, možda ne tako hitno da se mijenja kao što vi kažete ali barem neka se mijenja polako.

Kolegice i kolege. Evo pred nama je to izvješće. Nema potreba ponavljati ono što smo već, što su rekli prethodnici a ni ono što sam već u ovom opširnom izvješću ja izložio jer sam 2016. i vodio odbor. No evo slušajući malo ovo morati ću stati u obranu nekih činjenica pa bi jedna od tih bila, netko je postavio pitanje da li se je odbor zbog nekakvog nerada ili nečega obraćao višim instancama. Pa mislim da bi smo morali znati u ovom Saboru da Odbor jedinu višu instancu koju ima to je Hrvatski sabor. I ne može se on nikom drugome i ne može se on nikom više obraćati. Spomenuta su i ta očitovanja kako se nama ne očituju tijela kojima smo mi uputili zahtjev za očitovanjem. Ja sam vodio taj odbor, imam iskustvo. I mogu samo reći možda vam je promakao podatak da je za 317 predmeta koliko smo ih imali u 2016. za 292 predmeta došlo uredno očitovanje. To u nekakvom postotku znači 92,11% Ja bih možda čak, hajde neću pohvaliti ali realno bih rekao da su oni to korektno i dobro i dobro odradili. Imate situaciju, bilo je spomena oko toga da je najveći problem u pravosuđu. Da, 143 predmeta od tih 317 ili 45% nosi segment pravosuđa i uprave. Ali moramo znati da je tu i najveći problem da nam se građani najviše obraćaju zbog dugotrajnosti sudskih postupaka. Zbog onih problema koji se ne mogu tako lako riješiti. Pa je kažu pitanje državljanstva, pa privremeni i stalni boravak, pa su ljudi malo nestrpljivi, pa i nemaju neka prava, pa pokušavaju pritiskom kroz, ili preko ovoga odbora nešto učiniti više ili ishoditi nešto što oni misle da mogu. Stoga bih stao ovaj puta u obranu, kažem i tih institucija jer ja po prilici sam bio u 2016. godini tim više nego zadovoljan. A da je u 57 predmeta pozitivno bilo riješeno, odnosno u 57 predmeta ljudi su ostvarili svoje pravo upravo aktivnošću odbora, ne u smislu kako da kažem summa summaruma nego u smislu da smo promptno reagirali i tom brzinom ostvarili i njihova određena prava. Dakle rekao sam da ovo što je evo kolegica iznijela ja to ne bih ponavljao. Rekao bih ovako nešto drugo. Rekao bih samo dvije stvari. Jedna je da smo u tom razdoblju ostvarili 4 puta veći rezultat u odnosu na prethodnika ili u odnosu na prethodnike, kako god hoćete. To bi netko mogao nazvati 400%

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora za 2016. godinu je pred vama. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, u 2016. godini zaprimljeno je 317 predmeta, od toga broja 228 je novih predstavki i 89 opetovanih predstavki i pritužbi te njihove nadopune iz prethodnih godina od 2012. do 2015. godine. Većina predstavki i pritužbi odnosi se na rad pravosuđa i uprave, njih 143, stambena, komunalna i imovinsko pravna problematika njih 52, socijalna, zdravstvena problematika te zaštita obitelji, njih 51, ostala područja njih 31, pojedinačne pritužbe građana na pružanje javnih usluga. Rad i radni odnosi njih 30, ostali podnesci njih 10, komentari građana na dnevno politička događanja sadržajno ni predstavke ni pritužbe. Dozvolite mi da vas ukratko podsjetim na važnost rada Odbora za predstavke i pritužbe koji radi, zaprima pritužbe i predstavke, čak i onda kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Ovaj institut predstavki, odnosno pritužbi omogućava građanima da upozore na moguće propuste, pogreške nekorektnosti i kršenje ustavnih prava od strane države vlasti, tijela jedinica lokalne, područne regionalne samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlaste iz stručnih službi. Treba napomenuti kako su očekivanja građana od strane ovog odbora dosta velike, a poslovničke ovlaste ograničene, odnosno, propisane u čl.107. Poslovnika Hrvatskog sabora. Važno je i radi javnosti kazati i naglasiti kako je radi pružanja kvalitetnijih informacija i davanja odgovora na upite odbor dostupan i komunicira sa građanima bilo telefonom, telefaksom, elektronskom poštom ili osobnim kontaktima. Od toga, bilo je 229 kontakata s građanima. Sve predstavke i pritužbe fizičkih ili pravnih osoba upućenom odboru navedenom razdoblju obrađene su u skladu s Poslovnikom Hrvatskog sabora, evidentirane, razmatrane provjerena je njihova utemeljenost na osnovi sadržaja upućene nadl3ežnim tijelima na postupanje, o čemu su obavješteni podnositelji predstavki, pritužbi u roku od 30 dana. U ovom razdoblju na kojem se izvješće Odbora za predstavke i pritužbe odnosi, održane su 4 sjednice na kojima su razmatrane predstavke i pritužbe karakterističnog sadržaja. Upozoravalo se na štetne pojave od šireg značenja te predlagalo poduzimanje konkretnih potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. Ako usporedimo broj obrađenih predmeta u odnosu na 2013. kada ih je bilo 421 s podacima za 2016. uočavamo da je manje za 174, odnosno za 65% Razlog pada broja predmeta je zbog učinkovitosti rada samog odbora koji je riješio većinu predmeta iz prethodnih godina od 2012.-2015. U samoj strukturi predmeta, najveći pad zabilježen je u području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i zaštite obitelji, odnosno, u stambenoj komunalnoj problematici i imovinskoj pravnoj problematici. Odbor je omogućio svim građanima koji su tražili da usmeno iznesu svoje probleme, te da im se nakon toga uputio na podnošenje pisanog podneska odboru ili nadležnom tijelu. U području pravosuđa i uprave, a to proizlazi iz ovog izvješća, zabilježen je pomak, jer se broj predmeta smanjuje, međutim, građani se i dalje žale na dugotrajnost pojedinih sudskih postupaka, zlouporabu položaja i ovlasti, na kvalitetu i učinkovitost rada Državnog odvjetništva, odnosno, povrede prava na suđenje u razumnom roku. Iz ovog izvješća u radu odbora za predstavke i pritužbe može se iščitati kako opetovane predstavke i pritužbe u najvećem broju slučajeva dolaze kada su građani nezadovoljni ishodom rješavanja i poduzetim radnjama i odgovorima nadležnim tijelima i to smatraju razlogom za podnošenje navedenih predstavki i pritužbi. Treba pohvaliti rad odbora koji e mjerljiv, a iščitava se u onome izvještajnom razdoblju, gdje je od ukupno obrađenih 317 predmeta, pisanih predstavki i pritužbi građana, odbor zaprimo očitovanja nadležnih tijela na 292 predmeta ili 92,11% Do zaključenja ovog izvješća u veljači 2017. godine, građanima se pomoglo u ostvarivanju njihovih prava i interesa, tj. u njihovu korist je riješeno 57 predete ili 17,98% U slučajima šutnje, administracije odbor je upućivao požurnice nadležnim tijelima koje nisu odgovarale ažurno ili uopće, za oko 50 predmeta iz 2013., 2014., 2015. i 2016. godine. Odbor je svaki mjesec na dan roka nadležnim tijelima uputio oko 50 dopisa, požurnica od 1, 2, 3 do 10, što je navedeno u zaključnim razmatranjima. Zaključno, iz izvješća Odbora za predstavke i pritužbe za 2016. vidljivo je kako su građani svjesni svojih prava i vjeruje se da se u Hrvatskom saboru mogu obratiti s punim povjerenjem u koliko smatraju da njihova prava ne poštuju, odnosno, da su diskriminirani na temelju spola, dobi, obrazovanja i političkog uvjerenja. Građani s pravom zahtijevaju više transparentnosti i ažurnosti u radu tijela lokalne, područne, regionalne samouprave. Odbor na svojim sjednicama omogućava podnositeljima predstavki, da iznesu svoju problematiku, Saboru ukazuje na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značenja, nadalje, odbor na svojim sjednicama na kojim se raspravlja o predstavkama donosi zaključke kojima predlaže nadležnim institucijama mjere za otklanjanje tih nepravilnosti. Iz navedenih razloga Klub HDZ-a podržati će usvajanje ovog izvješća. Hvala i vama. Gospodin Hajduković, možete repliku dati ili direktno doći govoriti ovdje, pa usput reći ono što mislite, kako hoćete? Izvolite. Naime ne mogu se složiti sa vama kolega kada kažete da građani koji se obraćaju ovome odboru su uglavnom motivirani nezadovoljstvom odlukama koje određeno tijela javne uprave i sudovi ili slični donose. Očaj kada u puno situacija, naravno ima i ovoga što vi kažete, ne kažete, ali očito da ne mogu riješiti svoj problem. Predugo traje, kakvih smo priča sve čuli, da se zaista zamislite, od prijevara, od dugotrajnih procesa, pred sudovima, i kad kažem dugotrajnih mislim na 10 i više godina. Na 10 godina. Čak i do tuda da se tužitelj ili tuženik razboli, umre u međuvremenu, dakle, to su strašne priče. Želite odgovoriti? Pa sigurno da ovaj odbor, evo kojem sam član godinu dana ima svoju svrhu, pokazuje da su značajni pomaci od 2013. kada ste vi bili član do dana današnjeg. Ali naš Odbor za predstavke i pritužbe ne može preuzeti ulogu drugih tijela nego to mora ostati na ministarstvima, na sudovima. Evo sada imamo pojedinačne rasprave. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Truditi ću se biti kratak. Počeo bih zapravo od kraja, od ovoga da institucije ne odgovaraju na vrijeme. Koliko ja znam, odgovor institucije na upite odbora oko 92% Ja procjenjujem da je to dobro iako naravno nije dobro da se neke institucije ne oglašavaju, posebno kada su u pitanju zastupnici i njihova pitanja. Evo i ja na neka čekam odgovor duže od 3, 4 mjeseca pa i više. Dakle, poštovana potpredsjednice Odbora, kolegice i kolege, ovo je zaista jedinstveni Odbor i ima zaista jedinstvenu ulogu. Ovo je Odbor koji direktno komunicira sa građanima, kojemu se građani evo javljaju kada zaista iscrpe sve mogućnost, kada misle da drugog načina rješavanja svog problema nemaju. I uloga ovog Odbora, to nažalost moram reći, konstatirati je ponekad ramena za plakanje. Jer što konkretno Odbor može učiniti je poslati požurnicu, može upozoriti na određeni problem, određeno tijelo javne uprave, bilo ono ministarstvo, sud, neko drugo tijelo, agencija, zavod itd. No ukoliko zaista može pomoći, ja volim vjerovati, da požurnice pomognu, da ti dopisi pomognu, ali iskustvo me nažalost uči da to nije uvijek tako. Dobro je što smo prilikom prošlih izmjena Poslovnika uveli obavezu podnošenja izvješća Odbora baš zbog posebnosti odbora, zbog davanja više značaju Odbora u smislu javne eksponiranosti, da naši građani znaju da ovaj Odbor postoji, da znaju da mu se mogu obratiti, trebaju obratiti ako misle da zaista imaju problem koji ne mogu riješiti uobičajenim putem. Dakle pozdravljam to što raspravljamo to u plenumu iako već u ovaj kasan sat ali kažem bolje ikad nego nikad. Dakle kako što sam rekao, član sam bio od 2011. do 2015., priče koje sam čuo, problemi s kojima su me suočili moji sugrađani su zaista bile nevjerojatne. Dakle kao što sam rekao od prijevara, dugotrajnih postupaka, policijskog nasilja, ne znam što bih vam sve rekao. Nekada sam se zaista poslije sjednica jako loše osjećao i pitao da li se to zaista dešava u mojoj domovini, da li postoje takvi slučajevi, da li je to moguće da jedan proces pred sudom vodite 15, 16, 17 godina. I to ne bilo kakav proces, proces koji vam uvjetuje rješenja, životna rješenja koja su vam izrazito bitna, primjerice stambeno pitanje, pitanje statusa, pitanje prihoda itd., itd. No ono što s vama želim podijeliti i s time ću i završiti je da najveće nezadovoljstvo među građanima postoji u dužini postupaka pred sudskim tijelima i neujednačena sudska praksa. Dakle to je ono što izaziva barem u mom iskustvu do sada, a kao što vidim iz ovog izvješća još uvijek, koje izaziva najveće, najvećih pritužbi. Baš je kao i izvješće pravobraniteljice, izvješće ovog Odbora je svojevrstan lakmus papir koji nam govori kao indikator kako naše institucije funkcioniraju, kako se problemi naših građana rješavaju i kako je sudska praksa, neujednačena sudska praksa i dugotrajni sudski procesi kako su to jedni od gorućih problema RH. Mi kao zakonodavno tijelo moramo o tome povesti računa. Dosta se pričalo o tome i neki bivši ministri pa evo i sadašnji o načinu na koji možemo ujednačiti sudsku praksu. Ne. Hvala vam.

Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik, odnosno podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, ili skraćeno HAMAG-BICRO za 2016. godinu i ono obuhvaća sve ključne djelatnosti HAMAG-BICRO-a kako slijedi. Dakle financijski instrumenti pod kojima podrazumijevamo jamstva, zajmove i instrumente rizičnog kapitala bez … [[Govornik se ne razumije.]] potpore podršku jačanju kapaciteta krajnjeg korisnika te posebnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava i financijsko izvješće. Dakle to su instrumenti koji su i programi koji se provode u tri osnovna sektora agencije. Pa krenimo redom, sa jamstvima kao jednim od najznačajnijih instrumenata po kojima je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo poznata i kojoj zapravo vuče još … [[Govornik se ne razumije.]] od '94. godine.

Konkretno, pet novih financijskih instrumenata, dakle govorimo o ESIF pojedinačnim jamstvima, ESIF ograničena jamstva, mikro investicijski zajmovi, mikro zajmovi za obrtna sredstva i mali investicijski zajmovi. Dakle, pri tome i osim toga, agencija je nastavljala izdavati jamstva za poduzetničke kredite i po starim programima obzirom da novim garancijskim shemama nisu bili obuhvaćene sve situacije koje su poduzetnicima potrebne a između ostaloga i sam proces uvođenja tih programa ima neki svoj životni tijek i bilo je potrebno određeno vrijeme da oni su realiziraju u stvarnosti, u zbilji. Dakle, temeljem toga što se tiče ESIF financijskih jamstava, dakle pojedinačnih jamstava, odabrali smo 15 financijskih institucija, 14 banaka i jedno leasing društvo s kojima se potpisivanje ugovora se proteglo cijelu 2016. godinu i zaključili smo zadnji ugovor sa PBZ-om u ožujku 2017. godine, danas je taj program apsolutno u funkciji. Istovremeno smo krenuli izdavati i ESIF mikro male zajmove koji su se pokazali kao jedan od bitniji instrumenata za financiranje malog gospodarstva. U pogledu jamstava možemo reći da je HAMAG Bicro 2016. zaprimio 324 zahtjeva za jamstava a dobio 220, a izdao 217, ovih preostalih tri je izdano u siječnju 2017. godine. Uzimajući u obzir nekakvu analitiku, vidljivo je da je određeni postotak, i to ne mali, zapravo 40% interesa za jamstvom pao, međutim s druge strane pojavili su se fondovi, odnosno javni pozivi koji financiraju poduzetničke aktivnosti bespovratnim sredstvima. Istovremeno dakle, pojavili su se i mikro mali zajmovi po kamatnim stopama od 0,5 do 1% i smatramo da je zapravo na taj način napravljena određena kompenzacija tako da intenzitet rada u tom sektoru koji realizira financijski instrument zapravo nije pao, štoviše, u 2017. godini vidljivo je, a to ćemo vidjeti do godine, već je u ovom trenutku, 1. 10. da smo već za 25% premašili podatke iz 2015. godine.

Prosječna vrijednost jednog ugovora je bila 17,7 milijuna kuna a do kraja godine je isplaćeno 82 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Sektor intenzivno radi i radio je i radi i dalje na edukaciji poduzetnika, dakle ne prođe mjesec dana da se ne odrade nekakve informativne ili provedbene radionice na kojima se poduzetnici i konzultanti informiraju o načinima provedbe ugovora koji se zaključuju sa ministarstvom a osnova im je povlačenje sredstava za njihove poduzetničke kredite kao oblik … [[Govornik se ne razumije.]] U treći sektor, dakle u sektor za razvoj i podršku korisnicima, to je sektor koji jedini od preostala dva sektora nije akreditiran za provedbu i kontrolu sredstava iz europskih fondova i to je iz razloga što je ono kao treći sektor ostao koncipiran kao korisnički sektor, to znači u prijevodu da se on kao takav javlja na određene javne pozive kao korisnik tako da u ovom trenutku je HAMAG Bicro u tom djelu, korisnik jednog javnog poziva vrijedno 10 milijuna eura a služi za razvoj i podršku i određenu specijalizaciju poduzetničkih potpunih institucija kojih imamo u cijeloj Hrvatskoj, u svakoj županiji i u svim većim gradovima. Kontrola namjenskog korištenja sredstava, obzirom da se radi o javnim sredstvima, dužni smo raditi, dakle naravno, i kontrolu namjenskog korištenja, u sektoru za bespovratne potpore, to je jedno od operacija koje je sastavni dio njihovog poslovanja, a ono što je interesantno ili što zanima javnost je naplata po protestiranim jamstvima. Dakle, tijekom 2016. godine naplaćeno je circa milijuna i 300 tisuća kuna dospjelih potraživanja koje se odnose na regresna potraživanja, HAMAG Bicro s osnove isplaćenih jamstva za one kredite koji su nažalost defoltirali. Na kraju financijsko izvješće, dakle proračun HAMAG Bicra u 2016. iznosio je 406 milijuna kuna. Ukupna vrijednost aktive, znači vrijednost imovine HAMAG Bicra na dan 31. 12. iznosila je 608 milijuna kuna. Ostvarili smo ukupne prihode u iznosu od 417 milijuna i ukupne rashode, izdatke u iznosu od 416 milijuna kuna. Višak prihoda je ostvareno u iznosu od milijun i 300. I dakle, to je sumarni prikaz onoga što se nalazi pred vama na nekakvih 90 str. pa eto, ako bude kakvih pitanja, potreba za raspravom, stojim na poziciji. Izvolite. Pa imam jedno pitanje vezno za veliki poduzetnički centar srednje istočne Europske koji stoji, da li nam možete nešto više reći o tome, zašto stoji i kada će krenuti završni dio tog jednog od vrlo važnih projekata za unapređenje i poduzetništva i inovacija i svih onih elemenata koji su vezani uz pametnu specijalizaciju i razvoj investicija u Hrvatskoj? Zahvaljujem na pitanju. Možda je pogrešni adresat ovoga.

Koliko je meni poznato on je u završno fazi izgradnje, koja će biti njegova namjena. Dakle, namjena nije da se u useli neka agencija. Namjene su sasvim nekakve drugačije, ali evo za možda Ministarstvo gospodarstva bolja adresa za postavljanje takvog pitanja. Hvala lijepa.

Kolegice zastupnice i zastupnice, predsjedniče uprave HAMAG-a. Dakle, lokalnih, regionalnih, do parlamentarnih izbora. Međutim, kad prijeđemo s tih riječi na dijela, onda se suočimo s ovom stvarnošću, a to je da raspravljamo o malom gospodarstvu ispred niti 10 zastupnika, a malo gospodarstvo je zapravo stup gospodarstva i razvoja, ne samo Hrvatske već svih država u Europi i u svijetu, a nije baš neki problem malo proguglat i pogleda kakvi su to, odnosno, kakvi su uvjeti, koje su to mjere porezi i reforme. Sve države koje su bile u jednakoj krizi kao i mi, napravili za svoje poduzetnike, mikro, male i srednje poduzetnike i da su upravo iz tog razloga i došle u fazu razvijenih zemalja. Međutim, ono što me iznimno veseli a to je što upravo ovaj tjedan imamo ovu točku. Pogotovo nakon što sam upravo u petak sazvala stanku i sa ove govornice upozoravala na sve probleme unutar i na relaciji HAMAG BICRO-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pa ću krenuti redom. Prošle godine, dakle 2016. je obavljanje natječaj za e- impuls, dakle, natječaj za male poduzetnike, koji je bio, mislim 11.9. ako se ne varam. Te prijave koje stižu u Ministarstvo gospodarstva, zapravo se moraju proslijediti HAMAG BICRO-a na evaluaciju. Već prije par mjeseci, mislim 5 mjeseci, upravo ovdje kad je bilo vaše izvješće HAMAG-a za 2015.g. već tada ste probili rokove, odnosno, znam pošto klijenti dobivaju po fazama obavijesti u kojoj su fazi, već se tada znalo da rokovi neće biti unutar onog zadanog. Pa sam vas pitala ovdje, što se dešava po pitanju prijava i da li će one biti unutar rokova. Niste mi dali odgovor, pa sam postavila zastupničko pitanje ministrici Dalić. U tom odgovoru, zapravo jedna vrlo bitna informacija, a to je da su prijave od dana kada su zaprimljene u ministarstvo, do dana kada su proslijeđene u HAMAG prošlo je 84 dana. Dakle, više od 3 mjeseca, te prijave su doslovno stajale u nekakvom hodniku i skupljale prašinu. Pa mene zanima, da li ste vi kao predsjednik uprave, a znali ste kada je bio raspisan natječaj, da li ste vi reagirali na to, kada i kako? Jer sigurno da ako vam je stalo do malih poduzetnika, a znate da upravi odrađujete ovaj proces ocjenjivanja, dakle, morali ste primjeriti da je taj rok prosljeđivanja dokumentacije veće od 3 mjeseca. Da li ste u tom momentu razmišljali o tome, da su upravo ti mali poduzetnici, koji su u prijavi, a opet govorim iz iskustva, jer već, 5, 6 godina, koliko već postoji impuls imam niz odobrenih i provedenih projekata. Dakle, ti poduzetnici su bili dužni za sredstava koja traže, garantira da će zaposliti 2 do 3 osobe. Pa zar nama u Hrvatskoj nije bitno da se ljudi zapošljavaju? Ne, nama je normalno da to čeka 4 mjeseca. A to što je 4 mjeseca prije se moglo zaposliti po 2, 3 ljudi, negdje i 5 po prijavi. Prijave je bilo 2099, pa nas očito nije briga za smanjivanje broja nezaposlenih. Ne gledamo koji je stvarni broj zaposlenih, nego gledamo broj ljudi koji nisu stigli na HZZ se prijaviti i ne vode se, odnosno, nisu u evidenciji nezaposlenih. Vratimo se nazad na e-impuls. Nakon pitanja koje sam postavila ministrici Dalić, vezano za ovo prosljeđivanje HAMAG BICRO, krenule su priče, da je jedan od razloga zbog kojeg je također rok ocjenjivanja projekata toliko dug, je da su zapravo projekate vrijedne 250 milijuna kuna, ocjenjivali ljudi koji su na stručnom osposobljavanju, SOR-ovci. Dakle, to su informacije koje kruže, odnosno, koje izlaze upravo iz nadležnih agencija i ministarstva. Bez obzira što ja to upozoravam često u Saboru. Pa su tako mediji postavili pitanje ministarstvu, da li je istina, da je stigla prijava po pitanju ocjenjivanja projekata od strane ljude koji su na stručnom osposobljavanju, na što je ministarstvo odgovorilo da je stigla anonimna prijava. I to je to. Ja sam postavila naravno zastupnička pitanja i ministrici i jedna, drugo i premjeru, točno sa detaljima anonimne prijave, temeljem čega je zaštita i kako stigla, pa se nadam da nećemo morati čekati ovaj rok od 30 dana i da ćete mi vi danas odgovoriti što je točno bilo sa tom anonimnom prijavom. Da li je stvarno moguće, da su unutar HAMAG-a dakle, projekt vrijedan 250 milijuna kuna ocjenjivali osobe na stručnom osposobljavanju. Nadalje, osim što su ti projektni prijedlozi čekali 84 dana u nekakvom hodniku, arhivima, gdje već vi to držite, nakon što su ljudi prije dva tjedna počeli dobivati dakle rezultate, odnosno obavijest da su odbačeni ili prihvaćeni. A da ne spominjem da su neke odbijenice od 59 bodova gdje je 60 zapravo bilo za prolaz, odnosno dobivena sredstva. Taj bod ili dva koji je falio zapravo nema nikakvog kriterija, to je nekakva slobodna procjena. A sada ako uzmemo u obzir da su to ocjenjivali ljudi koji su na stručnom osposobljavanju onda zapravo cijeli natječaj dolazi u pitanje. Ono što je tu zanimljivo a to je da su brojni ljudi koji su se prijavili na ovaj natječaj poslali žalbe na koje evo već 40 dana nemaju odgovora. Pa mene zanima, zapravo imam ovdje jedan niz pitanja i stvarno bih voljela da vi kao predsjednik Uprave HAMAG-a iskoriste ovu mogućnost od 5 minuta u ime predlagatelja pa da iza mene dođete i odgovorite na sva ova pitanja. Što ako su eventualne nepravilnosti postupanja HAMAG-a dovela do toga da su poduzetnici oštećeni i nisu dobili sredstva? Dakle poduzetnici moraju predložiti svoj plan aktivnosti i moraju svoje poslovanje tako reći fokusirati na tu prijavu jer određene stvari mogu određivati i kupiti opremu ili ono što im je već potrebno tek nakon što prijave ili nakon što dobiju obavijest o rezultatima tog natječaja. Drugo, ukoliko je to istina kako namjeravate, koji je vaš plan kako ćete to ispraviti, jeste li sve prijavitelje ocijenili obzirom da postoji i nekakva razlika u iznosu sredstva koji je za sada odobren i koji je zapravo bio namijenjen? Koliko je ukupno zaprimljeno žalbi poduzetnika? Koliko ste žalbi usvojili a koliko ste žalbi odbacili? I ovo vas molim pojedinačno ako je moguće dakle za svaku žalbu koliko je dana trebalo da joj odgovorite. I po meni jedno od bitnih pitanja, obzirom da sam jako često s poduzetnicima na terenu pa vam to mogu reći iz prve ruke, jeste li osigurali sredstva za tužbe koje će uslijediti obzirom na šutnju administracije u postupanju po žalbama mjesecima skoro obzirom da vam poduzetnici se već okupljaju dakle i nažalost biti će primorani ići na taj korak. I naravno shodno tom pitanju stoje li zapravo i ove žalbe kao što su i projektni prijedlozi stajali mjesecima u nekom hodniku bez da ih je netko pogledao? Sve je ovo zapravo jedna jako tužna, ne znam je li više tragična ili tužna istina da male poduzetnike, dakle one koji bi trebali biti, kažem ponovno stup razvoja gospodarstva u ovoj državi mi zapravo jednostavno držimo kao nebitnima. Nije nam bitno to što će nam oni zaposliti ljude ukoliko dobiju rezultate za ta sredstva odnosno da će krenuti u predloženi plan aktivnosti koji su prijavili na natječaju, nas uopće ne zanima da zapošljavamo ljude.

Evo jedna trećina zastupnika prisutnih je odlučila replicirati. Prvi je gospodin Bulj. Hvala lijepo. Kažete kolegice prijave skupljale prašinu mjesecima, znači radilo se o 250 milijuna kuna, rekli ste da su ocjene davali znači ljudi koji su bili, tj. oni koji su bili na stručnom osposobljavanju, kažete da su za bod ili dva da nisu dobili uopće obrazloženja poduzetnici. Znači cijeli taj sustav očito nije interes, to ste i sami kazali da se ljudi zaposle ili da ovih 250 milijuna kuna su očito gdje su pare, to je prvo pitanje, gdje je tih 250 milijuna kuna, to je osnovno pitanje. Ili se zaista HAMAG drži, je li HAMAG drži one od savjetnika gradonačelnika grada Splita gospodina Opare i gospodina Budiše, ajte vi mladi, sretan vam put. Ako su ovo vjerodostojne, a vjerujem da jesu jer ste postavljali pitanja, ne dobivate odgovore a ne dobivaju ni poduzetnici koji će tužiti i gdje će biti država oštećena.

Zbog ovih 250 milijuna samo koliko ljudi mora otići u Irsku, Njemačku ili ne znam gdje.

Pa evo, vaš jedan komentar na ovo gdje su pare osnovno je pitanje?

Ja se toplo nadam da pare stvarno nisu završile negdje treće već da postoje, da su tu, da su na računu i da će biti isplaćene poduzetnicima. Međutim, činjenica je zapravo, odnosno činjenice su ovo što govorimo a to je da su poduzetnici čekali 84 dana i još uvijek čekaju, dakle još nemaju, još nije potpisan niti jedan ugovor. Činjenica je da je stigla prijava a evo mi pokušavamo saznati temeljem čega, kakva, za šta. Sve ono što znamo da je prijava stigla na račun ljudi koji su na stručnom, koji su ocjenjivali projekte vrijedne 250 milijuna kuna.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa pomno sam zapisivao sve krive i loše informacije koje ste iznijeli u svojem izlaganju pa i u ovim replikama, pa i kolega Bulj, a moram se vratiti i u sinoćnju raspravu gdje smo, nekako sam imao dojam raspravljali samo vi i ja, sve ostalo je bilo manje bitno jer ustvari nikoga skoro pa i nije bilo u Saboru. Dakle, zapamtite molim vas e-impuls je za razliku od 2015. u 2016. iznosio 250 milijuna kuna, europskih novaca. Po prvi puta jedan projekt takvog tipa napravljen samo i isključivo za mikro i male poduzetnike koji se ocjenjivao samo u 3 faze jer smo promijenili zajednička nacionalna pravila i koji je za razliku od 2015. godine kada su ljudi odustajali od aplikacije, kada smo imali 200 prijava u cijeloj godini i 17 ugovora producirao gotovo 3 tisuće aplikacija. Netko tko vam je rekao da su aplikacije stajale i skupljale prašinu je zločest. Pare su na računu Ministarstva gospodarstva i podijeliti će se onog trenutka kada se pozitivno riješi, siguran sam više do 60% ovih aplikacija. Ali moje pitanje je jedno drugo da li kolegice znate na koji način se ocjenjuju te ponude i da li znate odnosno ja bih vas molio da javnosti velite, u tom vašem izvoru informacija što je prva faza i na koji način se valorizira kompletnost dokumentacije koju su radili ljudi na stručnom osposobljavanju a dio su administrativne provjere i prve faze

Vi ste rekli da ona osoba koja mi je dala informacije da su poduzetnici čekali 84 dana je vrlo zločesta.

Dakle, ja sam postavila pitanje zastupničko ministrici Dalić koliko, odnosno od dana zaprimanja prijava projektnih prijedloga do dana prosljeđivanja u HAMAG koliko je vremena prošlo. I ona mi je lijepo odgovorila, kada smo zbrojali, 84 dana. Sada vi meni recite, ako nisu skupljali prašinu možda su bili pokriveni lancunom, ispričavam se, pa nisu skupljali prašinu. Dakle 84 dana su stajale u kutiji i nitko ih nije dotaknuo i vama je to normalno. Jako dobro znam faze, sudjelovala sam, sudjelovala sam prije nego što ste vi došli kao ministar u puno procesa i po pitanju radnih skupina i po pitanju, znači i prijave provedbe samog natječaja. E sada, administrativno, ne pričamo o administrativnoj fazi, prvoj fazi koju oni moraju proći nego ja pričam o informacijama koje kruže da su SOR-ovci ocjenjivali kompletne prijave, ja samo tražim odgovor na to pitanje. I ako to nisu SOR-ovci onda temeljem čega je stigla prijava? Znači ja ne znam u čemu je problem ako ja kao zastupnik želim znati odgovor na to pitanje, sasvim normalno. Dakle demantirajte me, recite niste u pravu, međutim nitko ne odgovara.

Naime, do mene su također došle te informacije, ja sam, mogu reći konsterniran. Dakle ako SOR-ovci ocjenjuju, ako su u ičemu u ovom vrlo, vrlo složenom procesu više od same administracije i onih osnovnih poslova koje trebaju raditi dakle onda je ovo, ovo je stvar možda za nečije ostavke. Kolega Bulj je pitao vječno pitanje gdje su pare i vječni odgovor ne znam. Nažalost ovo nije jedini natječaj koji se ne provodi dobro. I sami znamo i pričali smo i prije danas tijekom dana o potrebi pravne sigurnosti. Kada ste poduzetnik, kada ste poslodavac, kada ste na tržištu, vrijeme je novac, 84 dana je puno vremena. Vi i dalje ne znate da li taj novac imate, nemate, kako ćete planirati tokove novca, kako ćete financijski planirati posao svoje tvrtke itd., itd., to su jako bitne stvari gdje ljudi su u neizvjesnosti svo ovo vrijeme, 84 dana, to je gotovo trećina godine. Skrenuti ću vam pažnju samo na još jedan natječaj, recimo u poljoprivredi, u bespovratna sredstva za ulaganje u infrastrukturu gdje se isprepliću recimo prvostupanjsko i drugostupanjsko tijelo. Prvostupanjsko tijelo koje samo treba utvrditi da li netko zadovoljava propozicijama natječaja, češlja neke prijave. Zašto zaboga kada je drugostupanjsko tijelo ministarstvo koje rješava žalbe? S druge strane ministarstvo riječi neke 22 žalbe od 150, samo su te 22 riješene, mi ne znamo da li je na konačnoj listi i da li su se našle i neke žalbe koje ne udovoljavaju uvjetima odnosno koje je ministarstvo odbilo. Dakle totalni kaos, totalni kaos.

Hvala lijepo. Odgovor gospođa Ninčević-Lesandrić.

Međutim, ono što ja pokušavam da ljudi shvate a to sam već rekla i u izlaganju a to je da dakle osobe koje se prijave na ovaj natječaj u svojoj aplikaciji, prijavnici, obrascu, nazovite je kako hoćete, da bi dobili sredstva moraju napisati koliki broj zaposlenika će se povećati nakon što oni dobiju ova sredstva.

Znači nama nije uopće stalo do toga da mi na temelju 2100 prijava puta koliko već sada svaka firma ima ljudi, a reći ćemo da je to minimum 3000 ljudi, nama je to sasvim nebitno. Dakle na stranu sve ovo što je netransparentno, je, nije dobro, nije, anonimna prijava kasni, sve to ali pazite mi država koja ima veliku stopu nezaposlenosti, imamo priliku, a kaže evo kolega da pare imamo. Znači imamo pare i mi nećemo da zaposlimo ljude. Pa mi nismo normalni. Gospodin Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Ninčević Lesandrić, dakle, ja se s vama slažem, to je jedna od bitnih stvari u našem društvu i u državi je poticanje malog i srednjeg poduzetništva. U zadnje vrijeme kod nas vlada jedna mantra, govorio se o strateškim investicijama, to je već duže vremena, kako će nas te investicije povesti prema naprijed. Ja sam od onih koji vjeruju da to neće biti tako, da samo malo i srednje poduzetništvo može to napraviti. Da bi to postigli, potrebno je ovaj novac koji imamo, a sad vidimo da imamo novca i dati onima kojima, ili posuditi onima koji to trebaju. Vidite ovaj se događaj stvarno zbio u Njemačkoj, jedna auto kuća, nakon što je stari gazda napustio posao, i dao je sinu i sin je procijenio da je možda jeftinije da se na telefon javlja student nego čovjek koji je to radio do svoje mirovine. Znate što se dogodilo od 1000 svojih stalnih klijenata? Oni su spali na 500 vrlo brzo. U ovakvom složenom ozbiljnom poslu, kakvo je bodovanje, natječaj, prijava. S jedne strane imate opasnost naravno svih tih ljudi, a na kraju ovo vjerojatno i predsjednika uprave, da mu ne bi Andrija Jarak došao pod prozor. A s druge strane imate i poduzetnike koji čekaju da se taj posao napravi pošteno i transparentno. Ako vi tome ne pristupite ozbiljno, onda se događa ovo, ne mogu to raditi ljudi bez iskustva i na kraju krajeva uvijek se vraćamo da je to nekakva i politička odluka. Idemo li u tom smjeru ili ne? Ja sam osobno doživio neugodnosti kao zastupnik, od ljudi, poduzetnika koji su rekli, pa vama nije stalo do Hrvatske, pozivali su se na HAMAG, gdje su tamo, prošlo je sve i komercijalnu banku, sve stupnjeve na kraju netko iz HAMAG-a, ne znam nikad tko, netko je rekao, taj projekt nije dobar, na temeljnu nečega što je netko mu propisao, poslao mu tablicu. Kolega Žagar, ma znate što zapravo, ja bi pozvala sve male i srednje i mirkopoduzetnike, koji su se prijavili na ovaj natječaj da 84 dana ne plaćaju doprinos, apsolutno nikakve. Jer od njihovih doprinosa plaću dobivaju ljudi koji su to trebali ocijeniti, a nisu to napravili, pa evo, neka ti ljudi sada 84 dana ne plaćaju apsolutno ništa. Pa neka ovi koji su trebali ocjenjivati ne dobivaju 84 dana plaću, znate li vi što bi to bilo? Kaos na ulicama, a to što poduzetnik 84 dana mimo procedure koja je trebala biti, dakle, samo ću vam naglasiti još jednom, sada je 10. mjesec 2017. natječaj je poslan 9. mjesec 2016.

I posljednja replika, gospođa Strenja-Linić. Nakon svega što smo čuli moje pitanje je vama, da li vi mislite uopće, da li nam je ovakva agencija potreba, da li je ona jedna od 200 koje smo rekli da bi trebalo zapravo ukinuti i taj posao da odrađuje netko dugi tko bi malo drugačije se odnosio prema onima koji trebaju biti, kao što govorimo nosioci našeg gospodarstva. I pitanje je postoje li kakvi pozitivni primjeri u nekim lokalnim sredinama, gdje se malo drugačije da malo iziđemo iz ovoga, gdje se malo drugačije odnose prema malim i srednjim poduzetnicima. Što se tiče agencije HAMAG, ja moram reći da oni imaju i pozitivne stvari koje su do sada određivali, međutim, u zadnje vrijeme sve mi se više čini da ima ovih negativnih, odnosno, od kako postavljam pitanja zastupnička, i od kad pratim cijeli ovaj rad, ne kao poduzetnik od prije, moram primijetit da puno toga zapravo lošeg saznajem. Međutim, nadam se da će sve one moje primjedbe koje sam i na prošlom vašem izvješću za 2015. rekla da treba poboljšati, da mogu biti bolji, pogotovo po pitanju inovatora i ovih mikrokreditiranja da će se poboljšati, jer sredstva, kako je zadnji put predsjednik uprave rekao, će imati i su aplicirati tako da se stvarno nadam da će taj dio odraditi bolje nego do sada. Međutim, za ovaj dio jednostavno tražim odgovore tražimo odgovornost ljudi koji su za ovo krivi i tražimo da se nađe način kako će se ispraviti ova nepravda, odnosno, čekanje i nezapošljavanje ljudi kod malih poduzetnika. Kolegice Ines samo ću vam reći primjere pozitivnim i i u drugim lokalnih sredinama, ja nekako kao ekonomist i kao poduzetnik, pogotovo što sam osnovala prvu poduzetničku potporu instituciju privatnu, često pratim što rade i drugi gradovi i države i nekako nam je uvijek ono, Estonija, Švedska, Danska, to su države koje imaju toliko bolji sustav od nas. Ali, to je nekako i za očekivati, jer one su stoljećima ispred nas. Međutim, ono što mene fascinira, što pratim vezano za njih, 5 godina, to su Makedonija, Albanija i Crna Gora. Ne biste vjerovali, da sve 3, pogotovo Makedonija imaju tako dobar program, takav set mjera za privlačenje investitora, imaju takve pogodnosti, da ja jednostavno ne mogu vjerovati, da mi pričamo o Albaniji, Makedoniji i Crnoj Gori.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pa evo u istoj godini vrlo kratko, izvješća i to dva izvješća o poslovanju HAMAG-a i kad sam o izvješću iz 2015. godine govorio, moram priznati da tad nije bilo ovakvih opasnih upita da li je ovo jedna od agencija koja nam je potrebna ili sustav može funkcionirati bez ove agencije. Tad smo imali u 2015. godini i prešli smo dijelom preko izvješća jer smo sami sebi rekli, ja sam rekao da ću tek u izvješću za 2016. moći nanijeti i iznijeti što se promijenilo u funkcioniranju te agencije u proteklih godinu dana. Pa evo ovo izvješće isto tako kao i ono za 2015. formalno je strukturirano upravo kako mora biti a vratit ću se sad samo na neke upite odnosno diskusije koje su danas već ovdje i sa ove govornice a i sa kluba saborskih zastupnika izrečene a i u tim diskusijama i u tim upitima su otkrivene nepoznanice i neznanja upravo onih koji su ta pitanja postavljali. Dakle, u prvom mjesecu 2016. godine kada se dogodila promjena u Ministarstva poduzetništva, prvo što je napravljeno, napravljena je jedna retrospektiva, sjelo se uza stol i probalo se vidjeti gdje smo. Nakon toga ustanovili smo da svi oni naši natječaju koji su trebali privući ogromna sredstva iz fondova EU-a, imaju toliko komplicirana zajednička nacionalna pravila da su jednostavno naši poduzetnici prestali aplicirati. Dakle kad ste pozvali dvadesetak poduzetnika za stol i pitali zbog čega oni ne apliciraju, u vrlo kratko izričaju su vam objasnili u čemu je problem. Dakle, tjerali smo ih da u trenutku podnošenja aplikacije, ministarstvu prikažu zaokruženu financijsku konstrukciju. Kako? Oni su u tom trenutku morali donijeti uz onih 25, 35 ili 45% bespovratne potpore koju su trebali dobiti iz europskog fonda, trebali su donijeti bankovnu garanciju ili ugovor o kreditnog aranžmanu za zaokruženu financiju konstrukciju same investicije. Nakon toga, državna administracija otprilike godinu dana analizirala je te prijave, a što je napravio poduzetnik? Kada je digao kredit kod banke, po kamatnoj stopi od 6,5 do 7,5%, onda je te iste novce u tu istu banku oročio na godinu dana po kamatnoj stopi od 02, ili 0,3% Takva je to procedura bila u 7 dramatičnih koraka u 2015. godini, i rezultat je bio, 8 sklopljenih ugovora i 59 milijuna kuna povučenih sredstava od raspoloživih nekoliko milijardi. Nakon toga, rekonstruirana su nacionalna pravila. Postupak od 7 koraka skraćen je na 3, a taj prvi magični korak o kojem mi danas ovdje pričamo je čista administrativna provjera, dođe čovjek, otvori kovertu, ima predefinirana pitanja, i prekontrolira da li u toj kuvertu ima 7 dokumenata. Ako ima svih 7 dokumenata, onda formalno je prihvaćena takva prijava, ide u validaciju. I sad vi meni recite, na tom ministarstvu na kojem je uprava za EU projekte brojila od 38 ljudi, od kojih je pola ljudi programiralo i stvaralo natječaje, a pola ljudi radilo validaciju tih projekata, dakle da li je administrativni kapacitet tih ljudi bio dostatan da obradi sve te prijave? I onda se rađa jedna ideja. Dakle, uz 9 projekata koji se otvaraju u 2016. godini, dogodi se i to da nakon 3 godine želja uspijemo E-impuls progurati kroz ušicu igle i za njega iz europskog fonda osigurati 250 milijuna kuna. Nakon toga, ta 3 koraka i vrlo jednostavna dokumentacija za poduzetnike, producira što? Tih 250 prijava i 5 milijuna kuna E-impulsa iz 2015. postane 250 milijuna kuna, nema nikakve više veze sa državnim proračunom, ali mi dobivamo gotovo 3 tisuće prijava. I da, natječaj se objavljuje 1.9., projektne prijave krenu stizat i pravilo veli ovako. Ne obrađuju se i ne otvaraju se one koje stignu 5., ili one koje stignu 65. dana, nego se čeka zaključenje natječaja i nakon toga kreće se u njegovu provedbu. I tih 84 dana je realno moguće ako je netko pripremio aplikaciju, aplikaciju predao u 5. ili 7. danu otvorenog natječaja i čekao zaključenje natječaja, a zaključenje natječaja je bilo 30. 12. 2016. godine. Imate 12 ljudi koji uz ovih 13 odnosno 3 tisuće aplikacija ima isto tako još 8 projekata koje mora valorizirati i pripremiti za ugovaranje. I nemojte pričate neistinu, HAMAG ulazi u operativu zato je r mu taj posao dodjeli Ministarstvo poduzetništva ili gospodarstva. A pričati priču da su se aplikacije podnosile u neku drugu instituciju i negdje čekale i skupljale prašinu, ja vam velim da vam je izvor vrlo loš. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ministrica je lijepo napisala da je aplikacija od 5.-og dana podnošenja do zatvaranja natječaja čekala 84 dana. I ja vjerujem da je tako bilo. To vi sebi njeno pismo tumačite kako god želite, imati ćete prilike kod replike. I još jedan modalitet koji u 2016. godini nastaje i koji poduzetnici vrlo dobro prihvaćaju. Dakle 5 godina unatrag, ili 7 godina unatrag poduzetnici dobivaju tzv. subvencionirane poduzetničke kredite po kamatnoj stopi od 7,2%, država plaća subvenciju od 25, županija plaća subvenciju od 2% i grad ili općina ako ima u proračunu novaca subvenciju plaća 1% Na kraju, taj subvencionirani kredit za poduzetnika poduzetnik plaća 3%-tna poena ali banka dobiva svojih 7,2% Polovicom 2016. godine milijarda i 200 milijuna kuna sjeda na račun HAMAG-a i događa se što? Događaju se tzv. investicijski zajmovi, mikro i mali zajmovi za mikro, male, za mikro i male poduzetnike. Pod kojim uvjetima? Zašto tih aplikacija je statistički manje? Zato jer nema više potreba za subvencijama jer je kamatna stopa za investiciju 0,5% a za obrtna sredstva 1,5% Jer je aplikacija toliko pojednostavljena da pod navodnicima u tom trenutku svako daljnje pojednostavljenje je stvaralo probleme u jednoznačnosti odlučivanja da li je aplikacija dobra ili nije dobra. I dogodi se što? 230 zahtjeva podnesenih u drugoj polovici prošle godine se pretvori u ugovore. To ćemo vidjeti. Ali nema više potrebe za subvencijama koje se događaju iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. To je bila prva karika koja se dogodila. Potrošimo li ove godine, otvoreni nam je put za sljedeću aplikaciju prema europskim financijskim institucijama gdje nam se po 0% kamata daju takvi zajmovi koje možemo plasirati u sustav mikro, malih i srednjih trgovačkih društava. 2016. godina, rekao sam već nekoliko puta, karakteristična je po tome u konkurentnosti i koheziji od silne količine sredstava koja su nam bila na raspolaganju otvara se za poduzetnike ali i za poduzetničku infrastrukturu i za jedinice lokalne i područne samouprave 9 natječaja. Rekao sam već na samom početku, natječaji iz 2015. godine bili su u segmentu dodjele bespovratne komponente maksimalno na razini 45% U 2016. godini otvaraju se dva natječaja kojima se gradi poduzetnička infrastruktura gdje je komponenta, intenzitet bespovratne potpore preko 90%, za inovacije i inovatore 95% Nestaje potreba za zaokruženjem financijske konstrukcije preko kreditnih aranžmana i opet se događa jedan benefit za poduzetnika, gradove, općine ili županije. Dakle na takav način je osmišljavana filozofija razvoja sustava mikro, malih i srednjih trgovačkih društava. Pa i ovo što je kolegica rekla i potpornih institucija koje su mogle biti dijelom subvencionirane ili sufinancirane kroz svoj rad ako su kao nekakve regionalne ili bilo kakve druge razvojne agencije htjele pomoći u komunikaciji ili u radu Ministarstva poduzetništva prema krajnjem korisniku odnosno poduzetniku. Što je bitno napomenuti na samom kraju? Dakle dio ovoga izvješća za 2016. godinu je i financijsko izvješće. Dakle ono što je uspjelo HAMAG-u i ja im na tome čestitam. I oni procesi koji su završavali predstečajnim ili stečajnim, predstečajnim nagodbama ili stečajnim postupcima dakle milijun i 300 tisuća, milijarda i 300 milijuna kuna od svih tih zajmova i plasiranih sredstava a koji su bili rizičnoga plasmana HAMAG je uspio vratiti u svoj portfelj i u svoj proračun.

I meni je jedino žao što kapacitiranje agencije ono isto koje se događa sada u 2017. godini nije napravljeno godinu dana prije jer bi to rezultiralo daleko većom dinamikom obrade ovakvih zahtjeva i ne samo ovih već svih 9 natječaja koji su otvoreni u 2016. godini. Iz svih tih razloga koje sam ovdje danas naveo, svjestan činjenice da su ovakva pitanja vrlo opasna treba li Hrvatskoj ili sustavu mikro, malih i srednjih trgovačkih društava ovakva operativna agencija, 100% sam siguran da treba, 100% sam siguran da ju treba kapacitirati, 100% sam siguran da ju treba približiti krajnjem korisniku. I ovo što u ovom trenutku uprava HAMAG-a radi, radi distribuciju svog posla u županijske centre, tome dajem punu podršku i klub HDZ-a će prihvatiti ovo izvješće. Prvi je gospodin Maras. Gospodine Horvat za vas je sreća što se ova rasprava odvija u kasnom terminu da vas ne gleda više ljudi a pogotovo onih koji se bave ovim poslom jer bi ispali smiješni. Tako da ovo vaše energično nastupanje bi ljudima bilo smiješno a ne uvjerljivo. Ovako, s obzirom da gleda i prati manji broj ljudi a vjerojatno dosta ljudi ovdje i ne bavi se tim poslom vjerojatno ni ne zna pa bi se mogao i prevariti. Znači prvo, rekli ste neke podatke, ja bih se na to referirao, rekli ste smanjili ste sa 7 na 3 koraka. Oni ljudi koji to prate znaju da ste, da, smanjili ste na tri koraka a svaki od 3 koraka je sadržavao i ovih bivših 7. Znači bilo je 3A, 3B i 1A, 1B, znači s te strane isti broj koraka samo u 3 točke. Evo znači tako je to bilo smanjenje i racionalizacija. Osim ovoga sa jamstvom ali to je pitanje koncepcije, da li ćete dovesti nekoga da dobije projekt pa da ne može dobiti jamstvo i da oduzme vrijeme i kapacitet agenciji ili ćete tražiti onoga koji može dobiti jamstvo pa da onda on dobije projekt. Sa druge strane, ono što ste rekli financijske instrumente da ljudi koji se ne bave s time probaju shvatiti, znači ništa gospodin Horvat ne bi mogao napraviti da to već nije bilo programirano i krenulo 2014. i odobreno. I sada se on tu razmahao, vi mislite da je on napravio ne znam kaj god, ne, a u biti svi ovi projekti o kojima on priča su isplanirani 2014. godine i odobreni i za to planirano povlačenje sredstava. Tako da, probajte shvatiti gospodine Horvat, neki ljudi nešto o tome i znaju.

Odgovor Znači kolega Maras je povrijedio članak 238. jer on sigurno nije nadležan da komentira kakva je rasprava, da li je smiješna, da li je tragična, za plakati, urnebesna i ne znam kakva. Prema tome, njegova cijela replika, ja mogu reći da je tragikomična a ne smiješna. Znači to nije u domeni zastupnika, svatko raspravlja na način kako želi. Između ostalog dužnost zastupnika da raspravlja u ovom Saboru. Dobro, ja sam kriv, nisam tražio članak a članak je uvijek isti pa dobro.

Znači povrijeđen je 238. u dijelu da ste vi kao predsjedavatelj trebali upozoriti gospodina Stričaka koji članak je i sa druge strane da li je povrijeđen Poslovnik. Znači morate reći je li povrijeđen Poslovnik. To je užasno smiješno što je on govorio. I komično i nestručno. To mogu govoriti. Evo rekao sam još jednom. Pogriješio sa i to dva puta. Ako, dok gospodin Stričak nije, jer poslije je rekao o kojem se članku radi, dok nije rekao o kojem se članku radi na samom početku, ja sam pogriješio što mu nisam rekao. A pogriješio sam i što nisam vas zaustavio jer gospodine Maras ipak prema kolegama bi trebali imati drugačiji rječnik. Drugačiji rječnik. Jer ako počnemo govoriti jedan drugome što je nešto smiješno a nije, ovaj cirkus će postati još veći cirkus. Pa sve je ovdje u redu izrečeno od kolege Marasa. Kolega Maras se i dok su hrvatski poduzetnici plakali 2015. godine sočno smijao, zaključao se u kabinet i nije razgovarao sa poduzetnicima jer i sada na razno razne načine želi pobjeći od dvije činjenice. Dakle ako je već i zamislio sam sebi priču koja je trebala 2014. startati, dakle što je radio te 2014. i 2015. i gdje su ovi svi projekti stajali u ladici kolegice 2 godine su skupljali prašinu. A ono što je činjenica od koje opet kolega Maras ne može pobjeći je činjenica da je u 2015. godini na njegovim projektima iz europskih fondova povućeno 59 milijuna kuna i sklopljeno 8 ugovora. U 2016. godini brojka je ja bih rekao možda i nebitna ali u segmentu povlačenja kroz samo dva ključna natječaja premašili smo brojku od 700 milijuna. Ako je to kolega Maras vama smiješno onda se smijte i dalje ali ovdje zatvoreni u kancelariju jer ako ćete se tome smijati kada dođete među realni sektor, vjerujte mi da tim ljudima ni tada a ni danas to nije nimalo smiješno. Kolega vi ste više vremena u svom izlaganju se obraćali kolegici Ninčević ali nisam čuo vaš niti jedan odgovor na njen upit, tj. demant vaš. Što se dešava sa prijavama koje su 84 dana kupile znači prašinu u hodnicima, još se nije razriješilo. Da je 250 milijuna kuna sredstava u biti na čekanju, tj. da su ocjenu činili, to je kazala da su ocjenjivali ljudi koji su bili pripravnici, je li tu koji su apsolutno jesu li kompetentni. Četvrto pitanje, da li su ove prijave, zbog jednoga boda, dva boda i nema obrazloženja na ocijene, prihvaćenih projekata i znači žalbe, tj. tužbe čak koje mogu ići od ljudi koji su tražili po projektima ova sredstva. I osnovno je, ako čekate toliko, nažalost i ključno i osnovno je da je čak i za vrijeme Marasa bilo bolje, to je tragično bilo bolje.

250 milijuna kuna, zbog kojih će poduzetnici tužiti, znači tužiti, to bi trebao odgovoriti gospodin, di su te pare. Zbog čega je to bilo u hodnicima?

Pa ja nisam ovdje dobio pitanja ovakvoga tipa upućenih meni, pitanja su bila upućena predsjedniku uprave. Što radi i na koji način funkcionira Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, o tome će vam, siguran sam, u nekom od završnih izvješća, sam predsjednik uprave iznijeti svoje viđenje situacije. Poštovani kolega Bulj, onoga trenutka, kad se sklopi ugovor, svaki poduzetnik ima mogućnost zatražiti i to nije specifikum samo e-impulsa, već svih projekata koji se događaju, a izvor su sredstva EU. Onoga trenutka kad vam komisija odobri u tom trenutku se više ne raspravlja da li ih možete trošiti ili ne. Za e-impuls, 250 milijuna kuna, komisija je odobrila, pismeno, komadom papira, nepobitno. Dakle, nemojmo sad opet zbunjivati hrvatsku javnost, ništa se nije dogodilo prije 2 tjedna.

Tko bi se usudio raspisati natječaj, ako vam komisija ne da suglasnost za isto takvo raspisivanje. I onoga trenutka, kad ovaj postupak, a šalna je insinuacija kolege Marasa, da je tu tih njegovih 7 ili 9 koraka, bilo čistih koraka, a bilo ih je i pod C i pod D. Ja bih mogao u tom trenutku reći da je tada zajedničkim nacionalnim pravilima svaki poduzetnik prolazio 17 koraka, a ne 7, koji su svedeni nakon toga na 3. A ovi novci će sigurno biti dodijeljeni hrvatskim poduzetnicima onog trenutka kad se stvore uvjeti za sklapanje ugovora sa svakim koji je aplicirao na taj natječaj. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Horvat, prije 2 tjedna su korisnici, odnosno, ljudi koji su se prijavili na natječaj, dobili prvi put obavijesti o rezultatima natječajima, to se dogodilo prije 2 tjedna, a ne obavijest od sredstvima koje smo mi povukli iz EU. Ono što ja cijelo vrijeme pokušavam saznati, pitam, i sve se nadam da ćemo taj odgovor dobiti, da li je stvarno istina da su ljudi na stručnom osposobljavanju ocjenjivali projektne prijedloge tijekom cijelog postupka, svih faza? Da li je to istina? Međutim, ono što vam ja želim reći, ja sam do niti prije godinu dana, bila poduzetnik, mikro, mali poduzetnik, dakle, onaj najmanji koji radi 24 sata dnevno, plaća sve doprinose, da bi mi svi ovdje imali plaću, a strepi od inspekcije koja će mu doći i neću imati na papiru, doslovno, na stolu papir sa rasporedom godišnjih odmora mojih djelatnika. I zbog toga mogu dobiti 20000 kn minimum kazne, dakle, takva sam poduzetnik. Sad zamislite kako je meni slušati ovo prebacivanje tko je bio gori. Ja mogu, jer sam došla iz tog sektora, kako je to kad ja gledam, da se vi ovdje raspravljate, jel bilo gore kod vas, jel bilo gore kod ovoga. Nebitno tko je. Vi ste bili ministar, vi ste bili ministar. Ja sam poduzetnik u ovoj situaciji. Miro, jel vi stvarno mislite da je to normalno, meni nije? Jer ja nisam zaboravila što znači biti mali poduzetnik, jer to ću biti sutra nakon ovog mandata, jer ne mislim živjeti od politike. Jer se želim vratiti u privatni sektor, jer sam čovjek koji želi stvarati. A ovdje sam jer želim promijeniti te uvjete za stvaranje. I kad vidim to, ja stvarno ne znam što bi čovjek rekao na to. A ovo samo ne govorim iz svog iskustva, vodila sam 350 malih firmi i obrta. Znate li vi to koja je to brojka, koliko je to djelatnosti.

Izvolite gospodin Horvat. Evo lijepo je vidjeti ovu sinkronizaciju, još mi je ljepše čuti kad sami sebe popravite, ispravite, u onom svom netočnom navodu i poštovana kolegice, na mjesto ministra, ja sam isto tako došao iz realnog privatnog sektora, vodio sam firmu od 120 ljudi. Pričati priču o tome na koji način se u realnom sektoru investira, na koji način se zaokružuje financijska konstrukcija i investicije i na koji način se ishođenju krediti, na koji način se aplicira za bespovratne potpore, ja o tome ne bi polemizirao. Mogli bismo 3 sata uz kavu, ne uzimajući vrijeme u ovoj debati, ali ono što je činjenica, rekli ste na početku svog izlaganja, ja sam osnovala prvu potpornu instituciju, privatnu. Dakle, u jednom trenutku ste se pojavili kao privatni konzultant i netko tko je za poduzetnika. Davao savjete, na koji način aplicirati itd., itd. Dakle, naši konzultanti imaju jedan veliki problem, a vidim da ti isti konzultanti su vas jako dobro brifirali u čemu je ustvari njihov problem? U tome što ne čitaju natječaj. Da ste zajedno s njima pročitali natječaj, u natječaju vam je pisalo lijepo kolegice, natječaj se otvara 1.9. a zatvara 30.12. 31.12. kreće otvaranje kuverti i 31.12. kreće postupak prve faze.

Meni je žao, ali što se vremena tiče moramo biti točni. Gospodin Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Horvat, iz vaše rasprave ja sam čuo da ste vi ne znam apologet valjda šefa HAMAG-a jer koliko sam ja shvatio, niti ja niti kolegica Ninčević, nismo ništa pitali vas, ali dobro, meni je drago se vi osjećate odgovornim za ovaj fijasko. Ako kažete 31.12., pa sad je 5.10., da ne govorimo od 84 dana čekanja. Ako je to način na koji želite približiti poslovanje HAMAG-a krajnjem korisniku, onda to radite jako loše. Ja ne bih išao tako daleko da tvrdim da je HAMAG Bicro nepotreban ali sa ovakvim načinom rada je najmanju ruku neodgovoran. I ako se utvrdi ono što smo mi pitali ovdje i tu je gospodin Vrbanec, ja bi vio njega čuti, a ne vas. Dakle, ako se zaista utvrdi da su ljudi na stručnom osposobljavanju bili uključeni u svim segmentima, u svim stadijima ocjenjivanja u proces, onda zaista imamo problem. I onda odgovorni trebaju snositi odgovornost, ali ja još od nikog nisam čuo rezolutno ne. Dakle, ja bi volio čuti gospodina Vrbanca. Odgovor? Dobro. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Horvat, da prvo kažem oko jedne bitne stvari oko koje ćemo se složiti, a to je sigurno kad god dajemo potpore pa i zadnja potpora poticanja kupnje prve nekretnine nam to pokazuje, a vi ste već spomenuli i ove kamate prema bankama. Potpora ne smije ići u tom smjeru da zapravo podupiremo banke, da njima dajemo potpore. S tim se slažem, međutim ono što mi se čini na kraju najbitnije što ste vi rekli, a što je razlog ovog problema u kojem se nalazimo, vi ste rekli da treba kapacitirati sustav ovaj. Ozbiljan posao se ne može napraviti na neozbiljan način. Imamo novac, imamo kako vi tvrdite koliko je god moguće pojednostavljen postupak, natječaj i onda trebamo imati ljude koji to mogu provesti. Znate, ako vam, a to se u praksi događa, ako vam netko kaže da pojedini projekt nije isplativ zbog cijene svinjskog mesa za 10 godina, znate to je pomalo neozbiljno. To se događa u praksi.

Znači ljudi koji imaju iskustva, e sad je drugo pitanje imamo li mi takvih ljudi u sustavu i možemo li mi njih platit da oni odrade ovakav ozbiljan posao? Jer novca prema ovome što vi tvrdite bit će sve više i taj novac treba doći do poduzetnika inače će ova priča ostati prazna i šuplja priča. Izvolite, odgovor. Pa evo, kolega Žagar, ja već u jednom kontinuitetu rado odgovaram na vaše replike jer su suvisle, imaju glavu i rep i pogodite uvijek u suštinu priče. Ja ne vjerujem, dakle nisam raspravljao na tu temu, ali ne vjerujem da je onaj stručni dio posla za koji moraju biti kvalificirani ljudi, za koji moraju biti ljudi sa iskustvom, koliko god ih bilo tada na ministarstvu, a bilo ih je samo 12, da je mimo njih prolazila jedna aplikacija i dolazilo do bilo kojeg ugovora. Ali kolega Žagar, pokušajte sad zamisliti situaciju u kojoj stvarno imate 12 takvih specijalista a imate između 4 i 5 tisuća prijava. Imate ljudi koji su vam došli na osposobljavanje i tu prvu fazu koja vam se stvarno zove administrativna provjera, u kojoj morate prekontrolirati da li svih 7 točaka i komada papira koji su zahtijevani u natječajnoj dokumentaciji, je sadržano u toj aplikaciji. Da li morate na to vrijeme trošiti resurs ovakvog specijalista koji mora ući u srž problema, vidjeti da li aplikacija ima smislila ili nema, ili je za to dovoljan diplomirani čovjek, dakle čovjekom sa visokom stručnom spremom kojeg ste uzeli na osposobljavanje, koji je prosječno inteligentna osoba i zna nabrojiti od 1 d 7 i pobrojiti da li aplikacija ide u drugu fazu ili jednostavno ne zadovoljava niti one formalne uvjete jer nešto u toj kuverti fali. To je radila ekipa koja je došla na osposobljavanje. Prebrojila 7 papira, valorizirala tu cijelu priču u segmentu administrativne provjere i dala stručnjacima na donošenje odluke da li tom projektu treba subvencija ili ne treba. Pa kolega Horvat, evo iz vaše rasprave, ali iz odgovora na sve ove replike, vidljivo je da ste jako dobro upućeni u navedenu tematiku. Evo raspolažem jednom neprovjerenom informacijom, a možda ste vi po tom pitanju daleko više informirani.

Kolega Stričak, u 2014. godini čuli smo da su takve stvari bile isprojektirane, bile su normalne. Nijednog takvog kredita nije bilo. 2015. je skupljala prašinu ali kolega Bulj veli da je bila puno bolja od 2016. Ali nijednog takvog kredita nije bilo. I onda se dogodila 2016.

I u tom zadnjem kvartalu 2016. godine, od tih 230 zahtjeva, odobreno je njih 44. I nije tajna, kolega Stričak, pod kojim su uvjetima dodijeljeni ti krediti i nije tajna da su svi ti krediti bili ako su bili dio investicije, izdani po kamatnoj stopi od 0,5% uz mizernu dokumentaciju i ono što je još jedna anomalija sustava koju nikako da pojasnimo građanima. A to je pitanje ovdje za predsjednika uprave. Postoji li metodologija, a ja znam da postoji, da taj kreditni aranžman Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, gospodarstvenika da i po kamatnoj stopi od 0% I sada imamo gospodina Gordana Marasa, ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Kolegice i kolege, ovako izgleda rasprava kada se nažalost, odvuče u jednom smjeru, ali je to posljedica ne razumijevanja posla koji si radio i kako stvari funkcioniraju i mišljenja da si napravio bog zna što, a u biti napravio nisi ništa. Ali da se mi vratimo na izvješće HAMAG-a. I iz ovog izvješća se jako dobro vidi šta ona radi, koji su njezini ciljevi da to funkcionira relativno transparentno i da vjerujem da će i u narednim godinama biti sve bolje i bolje s obzirom na dispoziciju sredstava koja su pred nama. I onda kad se pojedini zastupnici u žaru rasprave zanesu, i počnu pričati o 2014., 2015. a ne znaju kako stvari funkcioniraju, i ne znaju da kad je Hrvatska ušla 2013. u EU i prva financijska perspektiva je bila 2014.-2020. I da 2014. ništa nije bilo vezano uz tu perspektivu 2014-2020. jer smo mi tek prve programe dobili akreditirane krajem 2014. godine i prvi natječaju su krenuli početkom 2015. odnosno prvi novac koji smo povukli iz te perspektive do 2020. godine je bio novac za izgradnju poduzetničkog centra kraj Velesajma koji evo, zbog vrlo uspješnog grada gospodina Horvata, nažalost, još ni dandanas nije otvoren. Znači tu je zbilja bio jako efikasan i nažalost imamo problem naravno, ni ministrica Dalić se sad nije ništa posebno pokazala, ali imamo problem. Pitaj boga kad će to biti završeno, zgrada je gotova, opremanje ni blizu, natječaj još nije, jedan bio pa poništen pa sad ponovo, pitaj boga zbog čega, ne, ali to vjerojatno će kolege iz OLAF-a ustanovljavati, ali je poanta ta da se baš nije moglo kako je to gospodin Horvat zamislio, vjerojatno zbog tog što ne zna kako to funkcionira, povlačiti od prve sekunde 2015. godine novac na način na koji on to misli da može. Znači programiranje se vršilo 2014. godine, sve ovo šta on sa intenzitetom jakim glasa ovdje govori je bilo isplanirano u 2014. godini. Ja se nadam i zadovoljan sam kako kolege HAMAG-a rade i uvjeren sam da će tako biti i u budućnosti. E sad, šta se desilo sa ovim E-impulsom koji ovdje u izvješću, a kolegica ga je spomenula, ja još nisam bio ovdje ali sam shvatio da se rasprava oko toga vodila.

I sad je bila panika svake godine je bio neki impuls, ove godine nije bilo više novaca jer se smanjio malo budžet iz našeg ovoga, i nije bilo odakle, kako, kako da podijelim, kako da napravim i onda je tu bila rasprava, to znam zato šta sam čuo i nekako je ministar Tolušić uspio osigurati tih 250 milijuna koji su onda navrat-nanos, natječaj je raspisan pred izbore, kao što je rekao 1.9., da ide van, da se pokaže da je to prava stvar, da se radi tu, Darko Horvat je napravio velik i dobar natječaj. I kao što je rekao bilo je, mada to malo zbunjuje sad kad čitate ovo izvješće, kaže da je do 31.12. bio otvoreni i da su svi koji su do tada stizali prihvaćeni, do 31.12., njih 2099. Sad se onda postavlja pitanje zašto onda u izvještaju piše da je sa 31. 12. već prvu fazu prošlo 187 projekata ako ništa nije otvarano prije 31. 12. Sad ste to malo prije rekli. Pogledajte fonogram, znači sve koji su došli su se prihvaćali u natječaj i ništa se ne otvara a ovdje piše da je 187 već prošlo prvu fazu, a 1907 je bilo u I šta se dešava nakon toga? Ljudi čekaju novac. Kao što je gospođa Ninčević rekla, cijelu ovu godinu, cijelu ovu godinu. Znači do prije, ne znam koliko, mjesec, dva dana, kad su počeli, krenuli prvi projekti. Ali, sve to samo zato, ovo je cijeli projekt inače toliko je inovativan, da su ga nazvali e-impuls.

Tako da sve je to nastalo zbog toga što se moralo na brzinu, na silu napraviti jedan projekt kako bi ministar Horvat u 9. mjesecu 2016. mogao raspisati natječaj. I normalno da onda ni ovi vrijedni ljudi u HAMAG-u gospodin Vrbanec i njego tim, vrijedni ljudi koji dobro rade ne mogu odgovor na tako nestručne zahtjeve, koja im predstavlja politika, koja ne razumije taj posao i onda se oni nađu u neobranom grožđu i onda dođe do ovih problema o kojima je gospođa Ninčević ovdje govorila. Inače ja sam za razliku od kolege Bulja koji je sigurno dosta upućen u ovu problematiku, vidi se da razumije, područje poduzetnika i poticanje poduzetništva, da je dosta unutra. Ja sam zadovoljan kako HAMAG radi i kako odrađuje ove projekte. Činjenica je da ima određenih oscilacija u pojedinim projektima, primjerice, nešto je manje jamstava, ali mi ionako pokušavamo se orijentirate na ove bespovratne potpore, na kredite, male kredite koji idu i bez jamstava, to je recimo jedan sjajan projekt koji isto nedugo krenuo, također programiran prije 2, 3 godine. Znači ja pratim i dalje što se radi i radi se dobro. Evo, ne treba zato što je HDZ u poziciji ili ima mogućnost sada upravljati s time i reći da je sve loše. Ja mislim da HAMAG radi dobro i da je to jedan bolji dio Ministarstva gospodarstva. Ovaj drugi dio baš ne ide najbolje. To vidimo svaki dan po medijima. Ali, ovaj dio, što se tiče malih i srednjih poduzetnika ide dobro. I sa te strane bi im dao podršku da tako i nastave. Tu se vidi čitav niz projekata. Ali, ono što mene posebno veseli, je transparentnost koju HAMAG BICRO ima. Znači vi na kraju svakog izvještaja imate potpis onih koji su dobili jamstva, poticaje, kredite sve, u okviru kojeg programima, koja firma, kada je izdano jamstvo. Sve, tako da bilo tko u RH, može tamo doći, pogledati i reći to je taj i može napraviti i kontrolu, jer ljudi najbolje znaju u svojoj sredini, da li je neki projekt ovakav ili onakav, da li je netko možda progura na neki netransparentan način ili nije, itd.

I sada vidimo u pojedinim medijima koji su dobili rješenje povjerenici za informiranje, da im kažu koji su krediti odobreni te i te godine. Oni kažu, ne pozivaju se na bankarsku tajnu. Ali, ovdje možete vidjeti i jamstva pa i one koji su dobili kredit u HBOR-u uz jamstvo HAMAG-a. Tako da je ovo primjer kako se država može i odgovorno i transparentno ponašati i kako se nitko ne mora bojati dati informaciju, na koji način je potrošen ili izložen javni novac. Tako da, još jednom pohvala i na toj transparentnosti koja je zadržana u odnosu na prethodne godine i ja vjerujem da to može samo koristiti i HAMAG u njegovom poslu i državi odnosno, povjerenju poduzetnika da se tamo rade stvari na najbolji mogući način. E sada, kada ovo sve čujete, jasno vam je da ne treba uvijek izjednačavati službenike, agencije i politiku. Nekada i neodgovorna politika koja ne razumije posao, projekte, može napraviti problem kao što se desilo kod e-impulsa. I zato je dobro slušati ja sam slušao vrlo pozorno službenike i imao sam maksimalno povjerenje i imao sam sreću primjerice da mi za … [[Govornik se ne razumije.]] nije gospođa iz manjina predložila pomoćnika, Prljaskaj, ne, pardon nije Prljaskaj, kako se zove gospođa, zastupnica manjina, jel je Prljaskaj, Lekaj, pardon, ja se ispričavam. Znači ja sam imao mogućnost tu imati profesionalku koja i sada radi u državnoj službi i koja je autoritet u tom području i možda mi je zato bilo lakše. Kad dobijete takvog suradnika, onda je vrlo teško nekada i nešto odraditi. Meni je bilo lakše jer sam ja zbilja imao profesionalku, mene nisu manjine, odnosno, gospođa Lekaj, predložila pomoćnika koji nažalost, nije bio ni sposoban niti je mogao odgovoriti na poslove koje su stavljane pred njega. I sada situacija, kako čujem, sa dolaskom gospođe koja je radila u SAFU, ne znam točno njeno ime, državne tajnice se značajno popravila i to također treba reći tako da bitno je znati izabrati suradnike i moći odabrati kvalitetne suradnike, jer bez njih nema niti kvalitetnog posla. I na kraju još jednom kažem, podržati ću apsolutno ovo izvješće, mislim da HAMAG radi korektno i kvalitetno posao, i što se mene tiče s obzirom da sam bio i dosta involviran i pratio rad prije, a pratim i sada, nadam se da će tak ostati i u budućnosti. Niste ništa zaboravili, ne? Gospodin Horvat ima repliku. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo, ja moram priznati da kao što uvijek tvrdim, na nekoj tehničkoj ili stručnoj razini, ne mogu polemizirati ovdje u Saboru sa kolegom Marasom, uvijek su to političke konotacije pa i ova maloprije izrečena kada si jednu dugogodišnju članicu stranke proglasiš vrhunskom profesionalkom samo zbog toga jer ti je suradnica u stranci petnaestak godina, onda to ispadne ovako. Konstruirate pravila, ljudi pobjegnu od vas. Za razliku 2099 aplikacija, u godini ih imate 200, sklopite 8 ugovora a u 3. mjesecu 2016. kada pravila promijenite, gotovo 90% onih koji su po vašem režimu natječajnom, bili već u 5. ili 6. fazi, povlače aplikaciju i podnose istu aplikaciju ponovo. Te poduzetnike morate pitati tko razumije, a tko ne razumije, i ti poduzetnici su jedini relevantni koji mogu dati na ovakvu čudnu konstrukciju vašu, vama odgovor.

Ja vam govorim šta govore ljudi. Pitajte ljude, pitajte ministricu Žalac ako meni ne vjerujete. Slobodno to napravite, pa ljudi su tu svojim imenom i prezimenom. Ja sam spreman sve staviti na to da je ovo šta ja govorim istina. A ne znam da li ste baš vi sigurni. I da li vi stojite iza gospodina koji je bio vaš pomoćnik i koji se s time bavio. A ja vam kažem da je gospođa službenica već 10 godina i da ljudi cijene njezin radi da je cijene i u ovoj administraciji, HDZ-ovoj. Za razliku od vas koji ste dobili, kak' se zvao gospodin, Čivrag, ne nije Čivrag, ne mogu se sad sjetiti, ali značio bio je zbilja, kak' bi rekao, obilježio baš ovo što ste vi rekli maloprije, ne, nestručnost u tih 9 mjeseci vezano za eu fondove i umjesto da to priznate i kažete da to nije bilo dobro, vi sad jednu vrijednu službenicu koji cijene i u vašoj administraciji, HDZ-ovoj, tu etiketirate da je ona članica SDP-a, pa kakve to veze ima? Kakve to veze ima? Ja to zbilja ne razumijem. Kakve veze ima tko je iz koje stranke? A zašto je onda gospođa cijenjena sad kod ministrice Žalac, ako je to tako veliki problem kao što ste vi rekli? Možda da se niste tako ponašali i govorili daj eto glavni preduvjet, možda bi vam bilo i bolje i lakše raditi, možda bi napravili nešto. Ovako niste napravili gotovo pa ništa. Pa kolega Maras, mislim da malobrojnim gledateljima koji gledaju ovu našu raspravu treba jasno i glasno reći da dobri rezultati iz ovog izvješća su usko vezani uz mandat u kojem ste vi bili na čelu ministarstva i da je to činjenica koja se može potkrijepiti i trenutačnim stanje vezanom za povlačenje europskih sredstava gdje upravo nerad HDZ-ove administracije u protekle dvije godine dovodi do toga da ćemo morati vraćati sredstva. Evo ja ću vas podsjetiti da je upravo na temelju našeg uzleta 2015., povučeno 361 milijun, 2016. 655, a sada kad bi trebali gledati rezultate HDZ-ove Vlade, u prvih 6 mjeseci 118 milijuna, pa pomnožimo to sa 2, vidjet ćemo da se neće ni blizu doseći 2016. godina, o tim brojkama treba otvoreno razgovarati.

Izvolite gospodine Maras.

118 milijuna eura vezano za poduzetnike je nisko, ali ajmo dati šansu. Ja osobno ne želim da rezultati ove administracije budu loši jer to će nepovratno ostaviti naše poduzetnike bez novca koji bi mogli dobiti. Ja samo hoću da budemo pošteni. Da govorimo istinu i da vrednujemo rad. Ako sam ja u stanu gospodina Vrbanca pohvaliti, gospodine Jovanović, za kvalitetan rad, onda mi je nevjerojatno da jedan zastupnik prigovara službenici zato što je u jednoj stranci. Vidite koji je to mentalitet, koliko se to spušta i zašto se onda čudimo gospodine Bulj, gospodine Žagar, što nam je tako kada jedan zastupnik iz jedne gospodarski razvijene županije govori da je problem u službenici koja je članica jedne stranke. Pa ja nisam ispitivao tamo ljude, vjerojatno je bilo za vrijeme mojeg mandata i ljudi iz HDZ-a, ali nije mi to bio kriterij da nekoga proglasim više ili manje vrijednim. Evo još jednom kažem, pohvaljujem rad gospodina Vrbanca, jel' to problem? Jel' to tako teško reći nekima iz HDZ?

Kolega Maras složiti ću se s ovim dijelom što ste spomenuli za transparentnost HAMAG-a, jer se slažem s tim, i to je lijepo da jedna agencija transparentno stavi na uvid sve korisnike kredita, što za razliku od HBOR-a koji se poziva na bankarsku tajnu, Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o HBOR-u gdje je doslovno suludo da banka koja nije komercijalna banka, već je banka koja javnim našim novcem financira poduzetnike ne daje istim tim građanima čijim novcem je financirana na uvid tko su ti korisnici. Dakle, slažem se s tim i slažem se nizom dobrih stvari koje je HAMAG napravio to sam već rekla u svom izlaganju na prethodno izvješće, međutim ne mogu se složiti sa činjenicom da ne mogu dobiti odgovore. Pa evo, pošto od bivšeg ministra ne dobivam odgovore, pošto od predsjednika uprave još čekam odgovor, možda vi kao bivši, bivši ministar možete odgovoriti kako je moguće da ministrica Dalić ovim riječima odgovora na zastupničko pitanje, da je primopredaja zaprimljenih prijava obavila 27.12., to je prvo pitanje. Znači činjenica je da su te prijave stajale i drugo pitanje je da li je stvarno moguće, to ćete vi možda kao bivši ministar znati odgovoriti da su ocjenjivanje kompletnog projektnog prijedloga stvarno određivale ljudi na stručnom osposobljavanju, obzirom da svi znamo da je stigla anonimna prijava, a nitko ne zna temeljem čega, i evo, tražimo taj odgovor, na temelju čega je stigla ta anonimna prijava. I treće pitanje, da li vi smatrate, da je normalno i što je po vama razlog, da ljudi čekaju godinu i mjesec dana, s tim da su tek sada dobili dakle, objave i tek sljedeći tjedan imaju radionicu o tome, kako će postupati nakon potpisivanja ugovora.

Ja ne znam točne odgovore, ali sa velikom sigurnošću mogu pretpostaviti o čemu se tu radi. Znači nisam bio tamo pa ne mogu svjedočiti, ali mogu vam reći da ovo pretpostavljam, prvo da su preuzeti predmet je posljedica novog ustroja Vlade, vrlo vjerojatno. Znači, kako su se raspisali izbori, inače to se nikad ne radi. Nikada se ne radi ovo što je napravio ministar bivši Horvat, da raspiše 10 dana pred izbore natječaj, da bi stvorio dojam kao evo on je nešto napravio, javite se svi itd. Jer šta se onda dešava, gospodine Bulj?

Ja vam to potpisujem ovdje, ma da nisam tamo fizički vidio što je ali to je najlogičniji mogući odgovor. Druga stvar, rekli ste vježbenici, odnosno, na stručnom osposobljavanju. Vrlo vjerojatno u nedostatku ljudi su koristili i ljude na stručnom osposobljavanju. Ne znam, ali pretpostavljam. Kada napravite ovakav đumbus kao što je napravio gospodin Horvat, onda ljudi moraju krpati sa svih strana. I pretpostavljam da se i to desilo. I treće pitanje, zašto je to trajalo godinu i nekoliko mjeseci, zbog đumbusa koji je napravio ministar bivši Darko Horvat, na silu projekt, daj Tolušiću novce neke, da ne ispadne da ništa nisam radio.

Gospodin Stričak. Kolega Maras, neću ocjenjivati vašu raspravu, ali se mogu složiti sa dijelom vaše rasprave da je potrebno iznositi istinu i držati se činjenice. Vi ste u svojoj raspravi naveli da postoji odgovorna i neodgovorna politika. Postoji sposobni i nesposobni dužnosnici i stručni i nestručni suradnici, kao ministar obrta u Vladi premjera Milanovića, koja je znamo bila u vremenu od 2011.-2015. kako bi komentirali da je recimo 31.12.2011. bilo registrirano 86424 obrta, 4 godine kasnije, odnosno, na kraju mandata te Vlade 31.12.2015. 76222.

Mogu, apsolutno. Mogu prokomentirati, uz pretpostavku da se točno rekli broj obrta mogu vam reći da ne znam da li ste svjesni da se situacija i u gospodarstvu i u životu općenito mijenja. Da nikad nije sve isto.

I onda ne biste vjerovali, za godinu dana ih se osnovalo 30000. Vjerojatno dosta njih su bili i obrtnici prije. Ljudi su jednostavno pobjegli iz obrta u JDO. čisto normalna stvar. Nije gospon Stričak sve kak je bilo niti nebu uvijek kak je bilo. Stvari se mijenjaju. Znači postoje neke promijene, netko nešto uvede, itd. Recimo ja ocjenjujem da je dosta slab rad bio gospodina Ranogajca, kandidata HDZ-ovog za župana Krapinsko-zagorske županije, i predsjednika obrtničke komore, kojemu je jedino bilo bitno da ubere komorski doprinos. Nije baš previše brinuo o obrtnicima. Tako da, da je on malo, možda bio agilniji, da je ljudima smanjio komorske doprinose, a ne bunio se kad sam ja smanjio, a onda kad je, prvi tren kad je mogao povećati, kad je digla se neoporeziva osnovica, odmah je digao ljudima za 50%, to će još dodatno utjecati na smanjenje broja obrta. Ali, za vas, evo jedna pouka, nikad nije sve isto, stvari se mijenjaju. … [[Upadica se ne čuje.]] ne, ne gore, znači umjesto obrta JDO-i.

Hvala lijepa. Dobro.

Od prvoga javljanja moje kolegice Ninčević, iz kluba još u biti nisam dobio odgovore, a vidimo da se hvali bivši ministri sa uspjesima i kako moj kolega Maras, tako i kolega Horavat. Međutim, osnovno je pitanje i opet ću ja postaviti ono što je kolegica postavila. Di su bile? U hodnicima. Da li ih je prašina prekrivala ili su sakupljale prašinu, to je sad pitanje. Godinu dana, poduzetnici čekaju taj novac, godinu i 2 mjeseca. To je osnovno pitanje. Na ta pitanja, nije dao ni kolega Maras odgovor nije ni kolega Horvat.

On je čak možda puno bolji od Martine Dalić na mjesto na koje ona sad obnaša, pa možda je šteta, jer ne bi se događalo, da šteta, godinu dana se čeka ove prijave ljudi i da se novac čeka i tako.

Ja sam čak dobio upit od gospodarstvenika, određenih malih ljudi, koji su, čak sam im poslao i pitanje ministrici, što je s tim prijavama. A slušati samo hvaljenja, to nije dovoljno.

A ministarstvo i HAMAG šalje duplu jaču poruku, jer jednostavno, postavlja se ovdje osnovno pitanje, neću duljiti s ovom raspravom, žalosno je što su to ocjenjivali ljudi na stručnom osposobljavanju, što su zbog bod, dva nisu dobili, koji nisu prošli projekte, nisu bili mišljenje, tj. nisu dobili obrazloženje u mišljenju, zbog čega? Što će to netko tužiti i što će to morati, ako se izgube parnice, sudski procesi, morat će se i to netko platiti. I osnovno i zadnje pitanje, radi se o 250 milijuna kuna. Gdje su pare? Pitam bivšeg ministra Horvata, bivšeg ministra Marasa i vas gospodine ih HAMAG-a gdje su pare koji su poduzetnici čekali, koji nisu ostvarili taj novac nisu dobili. Zbog čega nisu dobili? I stvarno gdje su te pare. Završavam s ovim, a poglavito zbog tih mladih ljudi koji nažalost odlaze, a s ovakvom neozbiljnošću odlaziti će još i više. Ovo se radi o radnim mjestima, 250 milijuna kuna, za radna mjesta, malim obrtnicima, poduzetnicima, ljudima koji se bore za opstanak, gdje bi ta sredstava uložili vjerojatno i zaposlili, 2, 3, 4, 5 ljudi, osoba, koji bi bili strašno značajni za pokretanje gospodarstvo RH. Jer ti mali u biti su osnovni pokretači. Nije koncern Agrokor kojeg su stvarali jedni i drugi, nije on pokretač, oni su pokretač. Još jedno pitanje na kraju tih ljudi, da zaustavimo odlazak, da vratimo nadu ljudima. Da se javno i glasno da odgovor, ne nadmetanje između bivših ministara tko je više napravio, nego gdje su pare, gdje su pare 250 milijuna kuna, koji čekaju poduzetnici 14 mjesec? Dvije replike, prva gospođa Ninčević Lesandrić. Slažem se kolega Bulj, znači i dalje, evo mi sad tu, koliko je sati, 9 i 15, mi već vuru vremena, dvije, ako ne raspravljamo izvješće HAMAG-a a i dalje nemam odgovor na samo tri pitanja koja imam, a to je. Da li je stvarno moguće da su projektne prijave ocjenjivali SOR-ovci?

Dakle, jednostavno nas zanima ta anonimna prijava. Zanima nas, je li istina ovo što je kolega Maras odgovorio zbog čega 84 dana nitko nije znao gdje su te prijave?

Gospodin Bulj će odgovoriti na to pitanje. Pa da to je ozbiljnost i na kraju još jedno pitanje, ključno, gdje su pare, gdje je 250 milijuna kuna znači tih 12 mjeseci čekaju poduzetnici zbog čega je taj novac nije otišao poduzetnicima, malim i srednjim obrtnicima nego je otišlo tko zna kome, tko zna kome i zato sam maloprije i napomenuo da bi bilo bolje da je gospodin Horvat, naš kolega zastupnik, ministar gospodarstva nego da je gospođa Dalić, ona se više bavi privatnim biznisom, termoelektranama, ona se bavi prodajom HEP-a, ona se bavi primarnijim stvarima, njoj je 25% prodaje HEP-a nego ovo šta je najbitnije. Ovi mali poduzetnici. Njoj je manje bitno šta godinu i dva mjeseca naši poduzetnici očekuju ovaj novac i tko zna di je taj novac. To je već sad pitanje koje se treba postaviti a to postavljam cijelu večer, evo još ću jednom ponoviti i gospodinu iz HAMAG-a i ostalim kolegama i onima koji su zainteresirani za ovaj novac. Gdje je novac? Di su pare? Zašto su prevareni ljudi koji su se kandidirali sa prijavama, koji su ispunili kriterije brojni će se nažalost i žaliti u sudskim procesima, još dodatni troškovi mogu biti, ali dobro. Meni je žao što se naša ministrica poduzetništva i gospodarstva bavi sa njoj primarnim stvarima, njoj je bitnije da urliče ovdje bez upita ikakvoga što se nije dogodilo u povijesti na saborske zastupnike nego da rješava probleme. Zato evo, baš mi je drago šta volio bih, evo još jednom ponavljam, da se bavi ovim stvarima, nije.

Bila je jedna povreda Poslovnika, gospodin Horvat. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo, povrijeđen je članak 238., dakle ovaj odgovor bio je nesuvisla priča, niti je bilo čime iniciran niti je bilo čime potaknut, niti bilo kakve veze ima sa temom, odnosno izvješćem HAMAG-a za 2016. godinu. Ja vam molim da takve diskusije prekidate i ne dozvolite. Prije nego što dajem povredu Poslovnika, da takve rasprave prekidam, prekinuo bi pola rasprave, tako da, izvolite gospodine Bulj.

Znači u 2016. je raspisano, vi ste svjedoci toga.

Dobro, dobro, hvala lijepa. Slažem se. Kolega Bulj, vi u svojoj raspravi opetovano postavljate pitanja di su novci, di su pare, to je legitimno, ali pare nisu još mogle doći pošto nisu obrađeni svi projekti. Znači, pare su u dolasku. Ja znam da vi tu kao pravi narodni tribun vodite bitku nekada izloženi i nevjerojatnim napadima izvršne vlasti, ono što smo neki dan vidjeli, kako je nasrnula na vas ministrica Dalić, to još u Saboru nije doživljeno, tako da znam da nekada i pod pritiskom izvršne vlasti i ovakvih napada kao što ste imali, možda vam promakne i očita stvar. Ako nisu projekti obrađeni, onda novci ne mogu ni doć. Kada se projekti obrade, kada se potpišu ugovori, onda stižu novci. Ja sam uvjeren da će ti novci biti isplaćeni našim poduzetnicima mada nisam uvjeren da li će to RH morati vratiti iz svog proračuna za koji godinu kada dođe revizija.

Pa naravno da će postaviti di su pare, dok se ministrica naravno, zato sam rekao da je bolje bilo da je gospodin Horvat ministar jer očito čovjek bar ima volju i želju pričati i ovome, dok gospođa lobira za termoelektranu, naravno, dok se bavi prodajom HEP-a, dok puno bitnijih stvari ima koje bi radila, ali vjerojatni gospodin Horvat se bar oko ovoga zauzeo, bar bi saslušao nas ako ništa drugo. Zbog toga mi je žao šta ministrica više ne upotrebljava energije u ovo, a ne da se ovdje doslovno, ne znam, ničim izazvana izvodi scene u Saboru, degradira prije svega premjera, jer sam pitao premjera, pa samo i gospodarstvo i poduzetništvo, dok vidimo da najbitnije mjere u biti 250 milijuna kuna koji su trebali doći našim poduzetnicima, nemaju. Evo postavljam još jednom. Postavljam ono što bi taj poduzetnik postavio sada. Šta bi on postavio? Da pare putuju, da nisu otvorili koverte, da kupe prašinu. Poduzetnik je čovjek koji želi stvarati novu vrijednost, koji želi dobrobit svojoj zajednici, sebi, svojoj obitelji, svome radniku.

Hvala lijepa.

Npr. jedan od programa koji je u izvješću u HAMAG BICO-a, je i program razvoja na znanju utemeljenih poduzeća, tzv. razum. To je novi razum iz 2015. kada je upućen javni poziv po njemu se u pretprijavi javio 131 subjekt. Nakon pred evaluacije bilo je 28 punih prijava, i od tih 28 punih prijava, 7 je odabrano za financiranje, u vrijednosti 24,6 milijuna kuna. Dakle, to je tzv. novi razum. Mene zanima, da li nam gospodin može nešto reći, obzirom da su imali naplatu po isplaćenim jamstvima iznosa milijardu i 300 milijuna. A što je sa nenaplaćenim plasmanima? Tako što imamo novi razum, postoji i stari razum. U starom razumu bilo je ukupno 37 projekata. Njihova vrijednost bila je 97 milijuna kuna. A od tih 37 projekata, 7 je neuspješno. I zanimljivo da je tih 7 neuspješnih koštalo najviše, 35 milijuna kuna. Što je sa tih 35 milijuna kuna u tih 7 neuspješnih projekata i koji su to projekti bili ti koji su neuspješni?

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja za kraj, ove naše rasprave, o izvješću agencije za malo gospodarstvo, ću ponovno dakle, ponoviti ova pitanja na koja pokušavamo dobiti odgovore već cijela 2 sata, a to je što je bilo sa prijavama koje su stigle u ministarstvo u 9. mjesec, za koje je ministrica Dalić u odgovoru na zastupničko pitanje lijepo napisala da je zaprimljene prijave, da je za zaprimljene prijave, primopredaju odradila 27.12. Što se događalo u tom periodu? Gdje su te prijave stale? Zbog čega ministrica, ako gospodin Horvat kaže da je onaj tko vam je to odgovorio jako zločest, da li to stvarno znači da je ministrica Dalić zločesta? Iako ako uzmemo cijelu situaciju u obzir i sagledamo da su stvarno 84 dana stajale u hodniku i skupljale prašinu, onda ispada da tako i je. Drugo pitanje na koje nikako ne možemo dobiti odgovor. A to je na temelju čega ste dobili anonimnu prijavu? Zbog čega? Da li je moguće da je to stvarno bili zbog SOR-ovaca, zbog ljudi koji su na stručnom osposobljavanju i koji su ocjenjivali projektne prijedloge tijekom cijelog procesa, postupaka, faza unutar ocjenjivanja e-impulsa. Ako nije, molim vas da nam nakon 2 sata napokon kažete, zbog čega ste dobili prijavu. Treće, da li vi stvarno smatrate, da je normalno, da mali poduzetnici čekaju godinu i 2 mjeseca na rezultate natječaja koje su prijavili prošle godine u 9. mjesec. I još ću jednom naglasiti, svaka osoba koja je ispunila ovu prijavu i koja se prijavila na e-impuls, morala je popuniti broj zaposlenika, za koliko će se broj zaposlenika povećati u odnosu na nepovratna sredstva koja traže. Ako je bilo 2099 prijava, a znamo da je minimum broja zaposlenika 1, to znači da smo mi na minimum 3000 radnih mjesta.

Evo, odgovorite mi na ova 4 pitanja. Hvala. Hvala lijepo. Gospođo Ninčević Lesandrić, rekao sam vam zbog čega se to desilo, zašto su ljudi čekali, nije to do toga što ministrica Dalić nije htjela preuzeti, nego je to do toga što se projekt raspisao, ne 5 do 12, nego minutu do 12 pred izbore. Kao da nismo znali da će biti izbori. Raspisalo se u 9. mjesecu, 10 dana do izbora, nakon toga, sastavljanje većine, koalicija, nekoalicija, ministarstvo ovo, ministarstvo ono. I na kraju to tako čeka 80 dana. I umjesto da se u to uopće nije išlo, vjerojatno bi brže bilo napravljeno da se napravilo u okviru novog ministarstva nego što je napravljeno sada.

Kolega Maras, i dalje ostaje neodgovoreno pitanje, najvažnija preostala pitanja, pogotovo pitanja, zbog čega nam nije bitno ovih 3000 ljudi koji se mogu zaposliti? Koje dakle, natječajem kad se prijavljuju, znamo da moraju u određenom periodu planom aktivnosti, ne znam sad koje od korisnika kakav plan aktivnosti iznio, ali znamo da moramo zaposliti ljude. I nama to nije bitno.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, opet ću ponoviti, ono što sam ovdje ponovio 10-tak puta već danas. Dakle ne ulazim u rečenicu kojom vam je odgovoreno na pitanje. I ono što je činjenica u tom odgovoru kolegice Dalić je stvarno činjenica, ona je ministarstvo preuzela 27.12., sve ostalo je deplasirana konstrukcija. A u toj cijeloj priči kada uzmete u obzir da je kompletni kabinet kolege Marasa završio upravo u toj upravi e-upravi jer kolega Maras, one kolege koje je doveo sa sobom na ministarstvo nije i odveo sa sobom iz ministarstva nego ih je uhljebio u upravu za EU programe i njegova ekipa koja mu je pomagala u radu kabineta je bila isto tako odgovorna za nerealizaciju tih aplikacija u ta tri mjeseca kada kako vi velite a ja tvrdim suprotno su to te projektne aplikacije skupljale prašinu. Dakle nije kolega Maras svoje pulene iz SDP-a vratio tamo otkuda ih je doveo nego ih je uhljebio u upravu za EU iz jednostavnog razloga jer je ta uprava tim ljudima omogućaval 30% veću plaću koju je nadomještala iz sredstava EU. Imamo prvo povredu Poslovnika gospodina Marasa. Hvala lijepo. Povrijeđen je članak 238., nečuven, ispod svake razine ispad ovdje gospodina Horvata ste morali onemogućiti. Znači na ovakav način govoriti o ljudima koji su službenici u ministarstvima pokazuje više o onome tko je rekao nego o bilo čemu drugome. Ja nisam od onih gospodine Horvat koji će prebrojavati tko je iz kojeg grada, da li je iz Čakovca, iz Međimurja itd. I meni ne pada na pamet dovoditi ljude u tako neugodnu situaciju. Ovo je ispod razine što vi radite.

Ja imam samo dva izbora, jedan da trpim sve, drugi da ne trpim nikoga. Dajte odlučite vi. A ja trpim sve. I sada ću pozvati prvo gospođu Lesandrić da odgovori.

Izvolite, izvolite.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Horvat, ne znam zašto na mogu repliku se obračunavate sa kolegom Marasom, taj dio nikako ne razumijem. A drugo što sam htjela reći, dakle potpredsjedniče Sabora, nitko ovdje ne govori negativno o nikakvim ljudima. Mi samo tražimo odgovore na ista pitanja već 2 sata. Ja ne znam je li ih trebam još jednom ponoviti.

Dobro ja vam samo hoću reći, nema negativnih priča, to su činjenice na koje mi tražimo odgovor već puna 2 sata. Nikakvih negativnih priča osim ako ove činjenice nisu istinite onda su one negativne. Ne možemo, to, Poslovnik ne dozvoljava našu međusobnu polemiku. Izvolite gospodin Bulj 5 minuta u ime kluba. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evo ovdje predstavnik HAMAG-a, pitanja su jasno postavljena što se dešava po pitanju prijava poduzetnika za e-impuls. Godinu i 2 mjeseca, 14 mjeseci ljudi, poduzetnici koji bi zapošljavali 2, 3, 4, 5 i više ljudi jednostavno nemaju odgovor na ovo pitanje. Uza sva pitanja koja je kolegica postavila mi smo jedino dobili odgovore da se bivši ministri, kolega Maras i kolega Horvat nadmeću u svojim stavovima tko je više napravio. Međutim, pitanje je gdje su pare poduzetnicima koji su se kandidirali. Gdje su pare? I jednom i drugom. I ministrice Dalić, koja se bavi drugim poslovima osim ovim vrlo bitnim problemom. Ovdje se radi o 250 milijuna kuna ljudima koji čekaju godinu i dva mjeseca, koji su se kandidirali, potrudili su se a ocjene su im radili ljudi koji su na stažiranju. Prema tome i te ocjene za bod, dva, pošto nema mišljenja ako nisu ostvarili taj kriterij ti poduzetnici će se žaliti i biti će sudski procesi. Tko će te sudske procese platiti? Ovo govorim najobičnijim jezikom. Mene su zvali određeni poduzetnici, čak sam osobno i postavio pitanje u razgovoru sa jednim poduzetnikom zbog ovoga ministrice poduzetništva i gospodarstva gospođi Dalić.

Zbog toga mladi odlaze u Irsku, zbog toga mladi nemaju nadu. Jer je puno bitnija vaša prepirka u ovome slučaju ili zbog toga di su pare. Zbog čega, to je osnovno pitanje? Jel' od 250 milijuna kuna možda smo mogli imati nekoliko stotina novih radnih mjesta u Hrvatskoj, a ne u Irskoj. Možda najkvalitetnijih ljudi. I ključno pitanje ministrici Dalić i vama bivši ministri, zašto varate ovako poduzetnike? 14 mjeseci ljudi čekaju taj novac, 84 dana su u hodnicima stajali i kupili prašinu papiri prijave. A ljudi su, poduzetnici, oni koji stvaraju novu vrijednost. 250 milijuna kuna trebalo je već davni dati našim poduzetnicima. Niti jedan odgovor od vas nismo još dobili, očekujem da ćemo dobiti. Vidim da vi uzdahujete na ova moja pitanja, ali saborski zastupnici imaju pravo pitati. Još jednom na kraju, ministrima pitanje. Sadašnjoj ministrici Dalić, osnovno i glavno pitanje. Di su pare? 250 milijuna kuna E-impulsa za poduzetnike. Za stotine radnih mjesta, za poduzetnike i male obrtnike. I vama postavljam pitanje, očekujem odgovor. 250 milijuna kuna trebalo je biti kod poduzetnika, postavljam vam pitanje, jasno i glasno da odgovorite po ne znam koji put, a postavili su i moji kolege. Di su pare? Želi li predlagatelj uzet završnu riječ? Da, ne? Može, izvolite, morate ovdje doći.

Sva ostala pitanja koja su bila upućena, upućena su na krivu adresu. Dakle HAMAG Bicro nije taj koji dodjeljuje pare niti potpisuje ugovore.

Što se tiče jamstava, 254 milijuna kuna, nacionalnih jamstava, 10 milijuna kuna, ESIF jamstava koja su tek krenula u 2016. godini, za 2 mjeseca u 2016. godini izdano je 12 milijuna kuna malih zajmova po kamatnoj stopi od 0,5 do 1,5% Brzina i rok kojim mi rješavamo stvari je čisto informacije radi, dakle, dva tjedna za jamstva, 42 dana za obradu i isplatu zajmova i to su pitanja koja se tiču i koja su referentna na 2016. godinu. Dakle, to je rezime ovog izvješća. Plus još, zaboravio sam 100 milijuna kuna financirano u inovacijske programe u 2016. godini. Eto, to je zaključno. Hvala lijepa. Imamo 4 replike. Prva gospođa Roščić.

Tako da ja evo, još jednom pohvaljujem HAMAG i znam da mu je sad puno jednostavnije raditi jer nema ovakve neracionalne zahtjeve kao što je bio E-impuls i uvjeren sam da će rad u budućnosti biti također dobar. Gospodin Bulj, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče HAMAG-a ili uprave, nismo dobili odgovore na vaš upit. Nit smo tražili od vas da puno toga kažete. Uglavnom ljudi poduzetnici očekuju taj novac, da li je vaša stručnost u tome da vi ne odgovorite na to pitanje, vjerujući u vašu struku, vjerujući da vi poznate o čemu se radi, ali laički ono što me poduzetnici pitaju koji su se kandidirali, prijavili svoje projekte.

Poduzetniku je bitno da mu objasnite što je s tim? I nama zastupnicima. Zbog čega nama zastupnicima? Vi niste uopće željeli odgovoriti na ove upite. Ali je činjenica da je 2016. e-impuls raspisan i vezani je s ovim izvješćem, on je vezan, dijelom ste vi u ovome, dijelom. Ja ne sumnjam u vašu stručnost i to vas čak još manje opravdava, da ne kažete ovdje nama saborskim zastupnicima i da odgovorite na ove upite. Jer vi bi kao Agencija trebali biti neovisni, vi bi trebali radi u interesu ne politika, bilo jednih bilo drugih. I osnovno je pitanje tih ljudi zbog čega nisu dobili taj novac, oni koji su ispunili uvjete, niste odgovorili čak ni na ove upite o mogućim tužbama.

Dakle, ja sam prva koja je pohvalila dobre stvari HAMAG-a, počevši od mikrokreditiranja sa fiksnom kamatnom stopom od 0,9% rok otplate 5 godina poček 6 mjeseci koje nitko nema u Hrvatskoj. I uvijek ću pohvaliti ono što je dobro. Međutim, ovdje samo tražimo odgovore na pitanje. I ne možete mi reći da ste vi kriva adresa ako ste vi oni koji ocjenjuju projektne prijedloge. Onda ste vi ti koji mi možete dati odgovor. I ako ja kažem da je došla anonimna prijava, a svi znamo već je pisalo i u novinama, a anonimna prijava po pričama je na temelju, osoba na stručnom osposobljavanju unutar HAMAG-a koji su radili … projektnih prijedloga onda opet pitam vas, opet nisam na krivoj adresi. Ja vas molim zadnji put da nam odgovorite na ova sva pitanja.

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Ja moram kazat da je meni izuzetna čast da sam ja ovdje u najvišem domu i iako imam jednu kratku točku, ja se nadam na neki način da ću izazvat vašu pozornost pa da svi zajedno lijepo završimo ovaj dan. Ovako, razlog zašto sam ovdje je obrazloženje oko člana, jednog člana u Nacionalnom vijeću za znanost i visoko obrazovanje, točnije gospodin Oliver Jukić, kao član Nacionalnog vijeća izabran je u to veliko stručno tijelo koje brine o razvitku visokog obrazovanja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj. Međutim, on je nakon određenog vremena imenovan i dekanom Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a ne može na taj način biti i član Nacionalnog vijeća. Iz tog razloga zapravo on je dana je 6. travnja 2017. Hrvatski sabor zatražio i donio je zapravo, odluku o razrješenju dr. Olivera Jukića. Inače dr. Oliver Jukić je bio predstavnik Vijeća veleučilišta visokih škola. Nakon toga se prišlo jasno imenovanju novog člana, proveden je javni poziv, javni poziv je provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i tada je zapravo iz određenog broja pristiglih prijava jedina koja je zadovoljavala uvijete gospođa dr. Marsela Andreata Koren, koja je jedina kandidatkinja iz predstavnika Vijeća veleučilišta visokih škola kao profesorica Visoke škole.

Hvala lijepa.

Dobro. Otvaram raspravu.

Ja sam se javio iz samo jednog razloga, budući sam raspravljao o ovoj temi i posljednji put upravo ističući problem podzastupljenosti žena.

A ono što želim evo neće trajati više od pola minute, reći, još jedanput podsjetiti da u Hrvatskoj ako pogledamo sve studente onda je 57% žena. 57% žena studira na sveučilištima, onda od tih 57% kada dođemo do diplome imamo jednak postotak muškaraca i žena, 50% diplomirane su žene odnosno muškarci. Međutim, nakon toga imamo jednu zanimljivu situaciju. Na veleučilištima, sveučilištima radi 49% žena. Doktora znan osti je također pola pola, 50% muškaraca i 50% žena. Asistentice su 50% Međutim, docentice 44% Rektorice 17% Dekanice 13%, a u akademiji, u HAZU samo je 8% žena. Dakle, htio sam pokazati kako kada raste odgovornost smanjuje se broj žena i onda smo imali naše Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u kojem nije bilo ni jedne žene. Eto, danas ispravljamo ovu nepravdu i nadam se da će sukladno ovako velikom postotku u obrazovanju i znanosti žene biti zastupljene i u upravljačkim tijelima kao što sada imamo uvaženu ministricu Divjak i njen tim u kojem su dvije žene ako se ne varam državne tajnice. Imamo dvije replike. Ali gospodine Jovanović budući da sam u tom svijetu radio i ja dugo vremena imam dojam da to ima veze sa dobi isto. Znači, proces je jasan izjednačavanje žene i muškaraca, a u svim tim zvanjima u institucijama o kojima ste vi govorili su ljudi koji su ipak starije dobi od onih drugih, znači u akademiji redovni profesori itd. Proces je jasan. Izvolite gospođo Bedeković. Nekako imam potrebu reći i ja sam jedna od tog postotka smanjenog žena na rukovodećim položajima s obzirom da sam ja došla s jednog od takvih položaja, dakle s mjesta dekanice i evo drago mi je da se ovakve rasprave potežu. U svakom slučaju zahvaljujem na potpori i dobrim namjerama, pa na kraju krajeva evo i kolegica koja je iz redova Vijeća veleučilišta i visokih škola birana evo brani žensku populaciju. Odgovor gospodin Jovanović. Da, mislim da zaista treba inzistirati na tome i da se moramo zalagati da zastupljenost žena bude što je moguće veća u svim tijelima u kojima se i odlučuje o visokom obrazovanju, znanosti i obrazovanju u cjelini. Gospodine potpredsjedniče, slažem se sa gospodinom Jovanovićem da je potrebna što veća zastupljenost žena, pogotovo kada imamo veći disbalans u bitnim tijelima kao što je Nacionalno vijeće za znanost. Danas smo imali upravo svečano potpisivanje Ugovora za 373 milijuna kuna za znanstvene centre izvrsnosti u procesu čijeg proglašavanja je sudjelovalo i Nacionalno vijeće. Mislim da je to jedna stvar koju u ovom Visokom domu treba naglasiti. Mislim da je to jedan veliki korak k jačanju hrvatske znanosti na svim ovim mogućim međunarodnim rangiranjima itd.

Obzirom da u periodu dok sam ja bio ministar je uspostavljena ovakva struktura Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje, tehnološki razvoj koji je zapravo ključno tijelo koje promišlja budućnost hrvatske znanosti, visokog obrazovanja i tehnologije. Stoga od njega očekujemo da bude što proaktivnije i da u što većoj mjeri utječe na budućnost hrvatskog visokog obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Ali, predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 85. Vlada je dostavila mišljen je.

Dakle, ovim zakonskim prijedlogom hrvatskim poljoprivrednicima proizvođačima konoplje dano je jednako pravo proizvodnje i trženja sortama konoplje prihvatljivim za proizvodnju zbog sadržaja THC-a koji ne prelazi 0,2%, a koji se nalazi na jedinstvenoj sortnoj listi Europske unije kao i proizvođačima u drugim državama članicama. Mi želimo na ovaj način bitno olakšati i znatno pojednostaviti sadnje i korištenje konoplje koje ne prelazi 0,2% u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje ali i za potrebe, građevinske, kozmetičke, tekstilne, autoindustrije, industrije papira te proizvodnje biomase za proizvodnju biogoriva. Ovakva izmjena potiče razvoj ruralnih područja, kao i malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini. Jednako tako želimo omogućiti uzgoj medicinskog kanabisa od strane farmaceutske industrije koji će omogućiti i njegov izvoz. Treće, u zadnjih nekoliko godina u Europskoj uniji u Republici Hrvatskoj putem sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari bilježi se i pojava i vrlo brzi porast novih psihoaktivnih tvari koje nisu pod zakonskom kontrolom, te ovim našim prijedlogom želimo osigurati uspješniju prevenciju i borbu protiv tih vrlo opasnih novih psihoaktivnih tvari. Četvrto, tržište novih droga karakterizira visoka dinamika. Službe koje izravno rade sa konzumentima droge ili ovisnicima o drogama poput Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju izvanbolničko liječenje ovisnosti, provoditelja programa smanjenja štete vrlo često imaju mogućnost preko svojih korisnika doći u posjed novih psihoaktivnih tvari koje su trenutno aktualne među konzumentima. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u konzultacijama sa Ministarstvom unutarnjih poslova izradio je Nacrt protokola postupanja djelatnika Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju, izvanbolničkog liječenje ovisnosti i provoditelja programa smanjenja štete u slučaju dolaska u posjed uzoraka tvari za koje postoji sumnja da je riječ o novoj psihoaktivnoj tvari. Međutim, s obzirom na postojeće zakonske propise kojima je regulirano područje posjedovanja droge i postupanja nadležnih tijela u postupcima vezanim uz zlouporabe droga, u ovom trenutku ne postoje uvjeti za provođenje spomenutog Protokola. Stoga, zakonskim prijedlogom koji mi danas predstavljamo, omogućilo bi se postupanje ovlaštenih djelatnika koji provode programe prevencije, liječenje odvikavanja i smanjenje štete u slučaju dolaska u posjed uzoraka tvari za koje postoji sumnja da je riječ o novoj psihoaktivnoj supstanci. Peto, s obzirom da su uvjeti za uništenje oduzete droge predviđeni Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga odnose samo na kaznene predmete pojavili su se problemi za uništenje droge oduzete u prekršajnim postupcima. Prema važećoj odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, droga oduzeta u prekršajnim postupcima ne može se uništiti po proteku roka od 3 godine, već samo po pravomoćnosti presude ili rješenja, a odredbom nisu obuhvaćene niti tvari zabranjene u sportu opisane člankom 191. Uništavanje droga po pravomoćnosti presude ili rješenje znatno produljuje rok obveznog čuvanja i skladištenja droge što stvari dodatne troškove i poteškoće u radu i funkcioniranju Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenje Ivan Vučetić Ministarstva unutarnjih poslova.

Izvjestitelji odbora žele li uzeti riječ? Sada imamo. Želi li predstavnik Vlade uzeti g. Tomislav Dulibić reći svoje mišljenje? Sad ne, dobro. Krećemo na raspravu. Znači ispred klubova. Ivan Vilibor Sinčić, nema ga gubi pravo. Krešo Beljak, nema ga, gubi pravo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Zakon je donesen 2001. godine, nakon toga je bilo sedam puta izmjene što govori o tome kako je potrebno ovaj Zakon mijenjati i u tom smislu Ministarstvo zdravstva će predložiti novi Zakon o suzbijanju zlouporabe droga. Tu treba isto tako navesti da je u izradi nacionalna strategija suzbijanja ovisnosti za razdoblje od 2018. do 2023. i nacionalni akcijski plan suzbijanja ovisnosti od 2018. do 2020. Ovo svoje izlaganje ću podijeliti u dva dijela, osvrnut ću se na konzumaciju kanabisa i problematiku kanabisa i isto tako na područje novih psihoaktivnih tvari što je kolega Jovanović spomenuo.

Dakle, ono što su najveći problemi prema tome Europskom izvješću to su dakle porast smrti od predoziranja, kontinuirana dostupnost novih psihoaktivnih tvari i rastuća prijetnja zdravlju od iznimno potentnih sintetskih opioida. Utjecaj problema povezanih s drogom je veliki izazov europskim društvima preko 90 milijuna Europljana probalo je nedopušteno sredstvo te su smrtni od predoziranja u porastu treću godinu za redom. U Europi je između 2009. i 2016. otkriveno već 25 iznimno potentnih opioida i potrebna je vrlo mala količina da bi se proizvele tisuće doza što je rastuća prijetnja zdravlju. Nove psihoaktivne tvari ili nove droge predstavljaju značajan problem javnog zdravlja u Europi jer one nisu obuhvaćene međunarodnom kontrolom droga i uključuju široki raspon sintetskih droga. Putem sustava ranog upozoravanja Europske unije u 2016. godini otkriveno je po prvi put 66 novih psihoaktivnih tvari i u tom smislu je potrebno definirati te nove psihoaktivne tvari. Najnoviji rezultati ukazuju da reakcija na nove psihoaktivne tvari poput novog zakonodavstva i mjera usmjerenih na glavne distributere koji prodaju ove proizvode mogu utjecati na pojavu novih psihoaktivnih tvari na tržištu. Novo zakonodavstvo u nekim državama članicama npr. opće zabrane, generički i analogno temeljene kontrole stvorilo je restriktivnije pravno okruženje u kojem će biti manje razloga da se proizvođači s regulatorima igraju mačke i miša, a inovacije će prethoditi kontroli. Provođenje zakona i kontrolne mjere koje za cilj imaju nadzor laboratorija novih psihoaktivnih tvari u Kini možda također doprinose smanjenju ovog problema. Nedavne promjene regulatornog okvira za kanabis do kojih u novije vrijeme dolazi u Sjevernoj i Južnoj Americi potaknule su interes donositelja politike i javnosti u Europi. Potrebno je čekati da se provedu detaljnije procjene prije nego što bude moguće procijeniti relativne prednosti i mane različitih pristupa politika u vezi s kanabisom. U 28 država članica Europske unije razlikuju se trenutačni pristupi regulacije kanabisa i upotrebi od restriktivnih modela do tolerancije nekih vrsta osobne uporabe. Međutim ono što je važno naglasiti, niti jedna nacionalna vlada u Europi nije izrazila potporu legalizaciji kanabisa za osobnu uporabu. Neovisno od širem utjecaju na politiku o drogama, postojanje komercijalno reguliranog tržišta kanabisa u nekim zemljama izvan Europe potiče inovacije i razvoj proizvoda koji mogu u dogledno vrijeme utjecati na uzorke uporabe u Europi. Izvješće naglašava važnost nadziranja i potrebe za procjenom potencijalnih implikacija za zdravlje bilo kakvih budućih promjena. Porast učestalosti uživanja marihuane povezana je sa dekriminalizacijom kanabisa i raspravama o legalizaciji medicinske marihuane. To je glavni zaključak istraživanja koji je proveden na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a provodila ga je Renata Glavak Tkalić. Dakle, ova problematika je vrlo složena i u navedenom prijedlogu zakona uzgoj, nadzor, prerada i promet konoplje sa visokim sadržajem THC-a u medicinske svrhe regulirao bi se donošenjem podzakonskog akta. Zbog svoje složenosti navedenog područja regulirano je prvenstveno međunarodnim konvencijama te iz tih razloga nije moguće tako opsežnu i složenu materiju kao što je uzgoj, nadzor i prerada kanabisa regulirati podzakonskim aktom, nego je to potrebno regulirati zakonom. Isto tako predloženo je izuzeće konoplje s niskim sadržajem THC-a do 0,2% iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga s obzirom na morfološku sličnost obiju konoplji i one s malim sadržajem u odnosu na onu s visokim sadržajem THC-a koju je praktički nemoguće razlikovati bez dodatne laboratorijske analize što otvara mogućnost zlouporabe, smatramo da ovakvo zakonsko rješenje nije prihvatljivo. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga ima prvenstveno cilj dakle sprječavanje zloporabe droga u cilju zaštite javnog zdravlja i mišljenja smo da se navedena problematika ne može rješavati parcijalno niti jednostrano. Ono što također nedostaje u ovim zakonskim izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloporabe droga, to je pitanje jedinstvenog nacionalnog informacijskog sustava za droge. Naime, prema rezultatima evaluacije koju je provodio Trimbos institut iz Nizozemske, upravo se to navodi nedostatak nacionalnog informacijskog sustava odnosno nedovoljna njegova funkcionalnost prije svega onih koji rade sa ovisnicima o opojnim drogama kao jedan od glavnih kriterijima iako je kada pogledamo evo danas je 50 godina od euro-transplanta, ono što bih se usudio reći da je hrvatski nacionalni medicinski brend kao što smo uspješni po pitanju transplantacije tako smo uspješni i u sustavu liječenja opijatskih ovisnika, a još veća uspješnost će biti sa uspostavom funkcionalnog nacionalnog informacijskog sustava za droge poštujući Zakon o zaštiti osobnih podataka. Isto tako dakle prijedlog da veterinarski lijekovi koji sadrže narkotike prijeđu u nadležnost Ministarstva poljoprivrede nije prihvatljiv. Naime, u zadnje vrijeme bilježi se sve veća pojavnost zloporabe ketamina dakle anestetika koji se koristi kod životinja, kod konja i njegova zloporaba kod osoba koje su izložene dakle zloporabi opojnih droga definitivno nam ukazuje dakle sve veća incidencija da ne bi bilo dobro da to ide u nadležnost Ministarstva poljoprivrede nego da i dalje ostane na razini Ministarstva zdravstva odnosno na razini ovoga zakona o suzbijanju zloporabe droga.

Uvaženi kolega Ćelić, prije svega moram konstatirati da mi je drago da raspravljamo i o oporbenim zakonskim prijedlozima iako u ovaj kasni sat, ali ne mogu prihvatiti bježanje vaše većine, svaki put kada oporba nešto predloži vi to odbijate sa obrazloženjem. To nije dobro. Mi ćemo predložiti zakon koji će to riješiti ne sa nekim radikalno drugačijim ishodom. To smo obrazloženje dobili i kada smo predložili Zakon o ratifikaciji Istambulske konvencije. Ministarstvo radi na zakonu našem. Sada to obrazloženje dobivamo i kada raspravljamo o Zakonu o suzbijanju zloporaba droga. Zlouporabe imate i sada kolega. Zlouporabe neće otići ako mi imamo restriktivni zakon one će se nastaviti dalje. Ovime možemo pospješiti i industriju i kao što je kolega Jovanović prije mene govorio dakle, i industriju hrane, hranu za životinje, biogorivo, građevne materijale itd. itd. itd. Ali nije ovo samo suština našeg prijedloga već i nove droge. Tržište droga je izuzetno dinamično, nove supstance se pojavljuju na tržištu vrlo brzo i ponekad je bitno brzo i efikasno reagirati, to bi naš zakonski prijedlog omogućio. Zato ne znam u čemu je problem? Uvaženi kolega Hajduković, ne znam jeste li pratili ono što sam ja govorio, dakle, definitivno je potrebno definirati pojam nove psihoaktivne tvari odnosno novih droga. Međutim, kada govorite o proizvodnji, dakle, sadnji industrijske konoplje s niskim sadržajem thca, dakle, zbog mogućnosti zlouporaba i mislimo da nije ovo ponuđeno zakonsko rješenje dobro, jer morfološka sličnost obiju konoplji definitivno zahtjeva od nas da to ostane u području Zakona o suzbijanju zloporabe droga premda dakle, dozvole za sadnju konoplje s niskim sadržajem thca gdje se vi osvrćete na taj gospodarski aspekt proizvodnje industrijske konoplje, tu se ne primjenjuju Konvencije Ujedinjenih naroda o prometu droga, psihotropnih tvari i prekursora, ali mora ostati dakle, ja nisam za kažnjavanje i podržavam dakle, razliku od toga da prvenstveno se treba kažnjavanje biti orijentirano prema dilerima, prema onima koji raspačavaju drogu, a ne prema onima koji su nažalost podlegli ovisničkom obrascu ponašanja. Dakle, međutim, treba uzeti u obzir određena istraživanja i danas mnogi nestručnjaci govore o tome da marihuana faktički lijeći sve, postoje medicinske indikacije kada govorimo o uporabi medicinskoga kanabisa i tamo gdje postoje medicinske indikacije u okviru medicine temeljene na dokazima, to je apsolutno indicirano. Ali isto tako ne smijemo podleći senzacionalističkim napisima da medicinska marihuana može liječiti sve. Dakle, potrebne su izmjene i dopune, ja se slažem s time ali Ministarstvo zdravstva priprema cjeloviti zakon o suzbijanju zloporabe droga gdje će biti obuhvaćene i ove nove psihoaktivne tvari i sve one opasnosti koje se kriju iza toga pojma. Kolega Ćelić, ma ja znam da se vi zapravo i slažete sa našim prijedlogom ali takva je stranačka stega je takva i morate reći da ga ne podržavate. Jer da Ministarstvo zdravstva ozbiljno misli ono bi već do sada predložilo taj cjeloviti zakon budući je naš zakonski prijedlog obzirom na to da su prijedlozi oporbe uvijek na dnu dnevnog reda u proceduri već više od godinu dana. Prema tome, bilo je dovoljno vremena da Ministarstvo zdravstva izradi novi zakon i da u njemu ubaci sve one dijelove iz našeg Prijedloga koje smatra dobrim. Dakle, mislim da radi javnosti treba jasno reći da proizvodnja industrijske konoplje i proizvodnja medicinske konoplje su potpuno različite stvari. Dakle, ne može se tu govoriti o zloporabi iz jednostavnog razloga što ako bi netko imao dozvolu za proizvodnju medicinskog kanabisa, to bi moglo biti npr. Imunološki zavod, pa bi mu moglo pomoći i u spašavanju. Medicinska konoplja se uzgaja u strogo kontroliranim uvjetima, u zatvorenim halama za razliku od industrijske konoplje koja znamo raste na sviježem zraku na njivi. Kad je riječ o medicinskom kanabisu mislim da u Hrvatskoj nema senzacionalizma, imamo povjerenstvo koje je točno ocijenilo u kojim indikacijama medicinski kanabis može pomoći, gdje je jasno rečeno da on ne lijeći ali pomaže osobama koje imaju dječju epilepsiju, multiplusklerozu, maligne bolesti i AIDS kao pomoćna suportivna terapija. Prema tome, žao mi je što ne podržavate ovaj zakon iz jednostavnog razloga što Ministarstvo zdravstva nije pokazalo dovoljan inicijativnosti da donese svoj prijedlog u periodu od ovih godinu dana koliko je naš zakon u proceduri.

dopustite da kao čovjek koji 15 godina radi sa opijatskim ovisnicima znam nešto više o ovome području i kažem one izmjene koje su dobre, one su dobre, ali ne bih se složio na ovu tematiku vezano za proizvodnju, promet konoplje sa visokim sadržajem thca u medicinske svrhe bez obzira na vaše dobre namjere. A kažem izmjene su potrebne jer je prošlo dosta vremena, dakle, to se rapidno mijenja na tom području i novi izazovi koji su vezani uz nove psihoaktivne tvari, uz psihostimulativne droge, puno se toga promijenilo u proteklih 5 godina. Kažem potreban je novi cjeloviti zakon o suzbijanju zloporabe droga i vjerujem da će one dobre stavke koje su predložene u ovim izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloporabe droga jer ne sumnjam da su ovo radili stručni i kompetentni ljudi koji su pripremali ovaj zakonski prijedlog s vaše strane, da će to biti inkorporirano u novi cjeloviti zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga. Hvala lijepa. Gospodin Željko Jovanović želi govoriti i u ime SDP-a? Pa još samo nekoliko kratkih napomena u ime Kluba zastupnika SDP-a, gdje želimo reći da ovaj naš zakonski prijedlog ima četiri ključne poruke. Dakle, mi njime želimo dekriminalizirati korištenje cijele biljke industrijske konoplje, želimo omogućiti uzgoj medicinskog kanabisa od strane farma industrije u Republici Hrvatskoj, pri čemu još jedanput ponavljam da je potpuna razlika između industrijske konoplje i medicinske konoplje. Želimo ono što smatramo možda i najbitnijim u našem prijedlogu, olakšati rano otkrivanje i suzbijanje novih sintetskih droga na tržištu Republike Hrvatske kao i pomoći u olakšavanju uvjeta za uništavanju droge koja je zaplijenjena. Inače kada govorimo o industrijskoj konoplji treba istaknuti da Hrvatska ima veliko iskustvo i tradiciju uzgoja bijelog opijumskog maka još iz bivše države i npr. temeljem toga Makedonija je danas jedan od najvećih izvoznika morfija. Pa prema tome smatramo ako smo već imali iskustvo tako da nema nikakvog problema da se u Hrvatskoj osiguraju uvjeti za uzgoj medicinske konoplje. Što se tiče industrijske konoplje sada se koristi samo sjeme i od tog sjemena moguće to je zapravo 10% biljke moguće je proizvesti otprilike stotinu različitih proizvoda dok bi kad bi se koristila cijela biljka taj broj narastao na nekoliko desetaka tisuća.

Ono što želim još jedanput naglasiti o čemu je govorio i kolega Ćelić što je izuzetno opasno a to su nove psihoaktivne supstance. U zadnjih 5 godina 70% novih psihoaktivnih tvari je na tržištu, pri čemu 60% njih čine sintetski kanoni i kanebinoidi. Ono što nas posebno zabrinjava i zašto smo inzistirali na ovom prijedlogu i apeliramo da se on podrži, što su sva istraživanja pokazala da u Hrvatskoj mladi su iznad prosjeka onih koji uživaju ove nove sintetske droge kojih su sve prisutne, a zapravo protiv njih trenutačno ne vodi se uspješna borba i sve jeftiniji. Stoga još jednom apeliramo da se ovaj naš zakon podrži. A ako Ministarstvo zdravstva ima dobre namjere i ne želi podržati naš zakon, neka što prije izradi novi Zakon o suzbijanju droge. I ono što smo čuli danas na tribini o javnom zdravstvu što bi trebalo postati opća praksa dakle kada donosimo jedan zakon da se odmah s njim izrade i svi podzakonski akti koji proizlaze iz toga zakona. Mislim da je to dobar put da onda svaki problem riješimo na cjelovit i kvalitetan način.

Ali ja repliciram kolegi Jovanoviću. Razumio sam zapravo i ovo zadnje što ste rekli, zapravo uvijek je dobro ako se donosi jedan takav cjeloviti zakon da se donesu i podzakonski akti i time se s vama apsolutno slažem. Želim reći u prilog ovoj raspravi, ja znam kasni su sati, to ne gledaju recimo roditelji čija su djeca ovisnici. Sve to nekako počinje sa marihuanom i to još uvijek zvoni i u ušima i u javnosti.

Nešto ste bili rekli da se zapravo medicinska konoplja proizvodi u zatvorenim prostorima, a industrijska na otvorenim prostorima da se zapravo ne može raditi o onoj marihuani koja se zapravo nalazi na tržištu droga. Ja koliko znam ili sam vas krivo razumio barem na području na kojem sam ja policija uglavnom zapljenjuje marihuanu koja je na otvorenom području. I još nešto, možda vi to znate, a htio sam pitati, u mišljenju Vlade kaže se da uvažavajući činjenicu da se anestezija za životinje uglavnom koriste humani anestetici kao i činjenica da za sve lijekove koji sadrže druge psihotropne tvari bez obzira radi li se o humanom ili veterinarskom lijeku dozvole kao izvješća prema Međunarodnom odboru za narkotike treba dostavljati Ministarstvo zdravstva, a ne Ministarstvo poljoprivrede. Ne znam zapravo na što se misli? Hvala. Hvala lijepo. 70% svih zapljena se odnosi na marihuanu. I ja se nadam da današnja naša rasprava koja govori o nekim benefitima medicinskog kanabisa ni na koji način neće nikoga potaknuti da zloupotrebljava i uživa to opojno sredstvo. Vi ste u pravu. Dio ljudi koji za osobnu upotrebu uzgaja stabljike marihuane to čini na otvorenom. Ali kada govorimo o medicinskom kanabisu, da bi se on mogao koristiti u medicinske svrhe on se mora uzgajati u strogo kontroliranim uvjetima i upravo u zatvorenim prostorima. Tako da to postoji točno izračuni što bi Imunološki zavod trebao imati, na koji način da bi se mogla uzgajati medicinska konoplja koja je potpuno različita od industrijske prije svega i po razini THC-a koji je u industrijskoj konoplji ispod 0,2%, a naravno u medicinskoj kanabis ima potpuno drugačiji sastav. Dobro. Gospodin Stjepan Čuraj, Klub zastupnika HNS-a. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege saborski zastupnici. Dakle, prije svega što se tiče samog prijedloga koji je ovdje pred nama. Načelno sa onim navedenim i osnovnim postavkama HNS-a apsolutno se slažem, dakle što se tiče dekriminalizacije općenito korištenja konoplje, a onda kasnije i kanabisa u medicinske ili industrijske svrhe. Također ovo što je ovdje istaknuto u prijedlogu oko novih droga, otkrivanja, zakonske regulative naravno da pozdravljamo i naravno sve ono što je navedeno. Ono što također se moramo složiti je svakako i mišljenje koje smo dobili da ne samo stanemo na tome, dakle naš stav i dalje i moj osobni je da mi i dalje se trebamo zalagati za dekriminalizaciju, legalizaciju kanabisa i za osobnu upotrebu, dakle ne medicinsku jer znamo da to ovdje je spomenuto jedno istraživanje, a mi imamo i drugih, da ima pozitivna iskustva i drugih zemalja i da ono prije svega dovodi do izdvajanja korisnika iz kriminalnog okruženja preko rasterećenja policije i sudstva radi učinkovite borbe protiv težih i opasnijih oblika kriminala do ostvarivanja poreznih prihoda i kontroliranja trgovine kanabisom kao značajnog prihoda za državni proračun, a kasnije ta sredstva se mogu koristiti za zdravstvo i obrazovanja. No, tema ovdje nam je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droge i ono što se također moramo složiti da to prihvaćamo da je ovo kompleksna problematika koja se mora rješavati kroz niz kako je ovdje u mišljenju navedeno ministarstava od zdravstva, pravosuđa, unutarnjih poslova, financija, carinske uprave, poljoprivreda ako govorimo o samom uzgajanju, dakle, da nije dovoljno promijeniti samo ovaj zakon, također i ovo što se govori o međunarodnim konvencijama i podzakonskim aktima, možemo prihvatiti. Ovdje apeliramo zbilja, da se nađe cjelokupno rješenje na tragu ovih prijedloga koje ćemo mi apsolutno onda kad se to uredi na način na koji se to treba urediti, apsolutno i podržati naravno. Smatramo da je to jedan prostor za razvoj i poljoprivrede kad govorimo o industrijskoj konoplji, naravno uvažavajući sve ove primjedbe mislim da se zbilja treba sjesti i napraviti jedan kvalitetan prijedlog koji će biti u skladu sa normama. Na odboru smo čuli da za ovakve stvari je potrebno osnovati posebno nadležno tijelo za provedbu proizvodnje ili agenciju ako se ne varam, tako da i to nije ovdje sadržano. Dakle, ne smijemo baš na brzaka, to nisu bilo kakve stvari, juriti samo izmjenom jednog zakona, očigledno da je to kompleksna problematika koja se mora sustavno urediti i po mogućnosti pripremiti za onaj jedan korak više koji nadamo se da ćemo i doživjeti mi ovdje u Hrvatskoj. Stoga zaključno, Klub HNS-a na žalost u ovakvom prijedlogu neće moći ovo podržati.

Uvaženi kolega Čuraj, vrlo kratko. Dakle, ja nisam za to da se viktimiziraju konzumenti marihuane da ih se šalje u zatvore, te zakonske izmjene pozdravljam. Međutim, sada imamo jednu situaciju koja nije samo u Republici Hrvatskoj nego je i u čitavoj Europi, dakle, imamo s jedne strane društveno prihvatljive droge kao što su duhan i alkohol i imamo ilegalne psihoaktivne tvari, marihuana je sada negdje u nekom međuprostoru dakle, na nekakvoj poziciji da bi mogla završit među društveno prihvatljivim drogama, a dakle, treba isticati treba dati informaciju najpshitropniji učinak na mozak mladog čovjeka ima marihuana. Heroin vas nikada neće odvesti u psihozu, marihuana hoće. Kod onih vulerabilnih to opet ne znači dakle, velika većina onih koji konzumiraju marihuanu neće imati tako ozbiljne psihičke smetnje ali jedno istraživanje iz Švedske … instituta dakle, konzumacija marihuane do pet puta je bila okidač za nastanak akutnog psihotičnog poremećaja kod mladih. Dakle, oprez kod govora o marihuani i davanje i potpunih informacija, cjelovitih informacija, a ne dakle, nikakvi senzacionalistički napisi iz žutog tiska. Dakle, prije svega u vašoj replici spomenuli ste da su alkohol i duhan kao droge, pa bih vas ja ne znam baš sad da li je to točna klasifikacija, ali da su različite studije pokazale da upravo ti štetni učinci marihuane su puno manji nego alkohola i duhana, odnosno nikotina i da upravo ove neke nuspojave se također mogu pojaviti i sa alkoholom. Dakako, da mi smo svjesni trenutka naravno ni u bivšoj Vladi u kojoj smo mi također imali iste stavove nismo uspjeli se to dogovoriti i staviti na agendu, tako da ne očekujem da će i u ovoj Vladi to ići samo tako lako, ali mi ne odustajemo od tih stvari i sigurno nadamo se da ćemo upravo kroz daljnju analizu i primjere zemalja koje to imaju, gdje se usporede točno i troškovi liječenja i prijave i sveg onog benefita što to donosi i samom proračunu, ali naravno i ovih zdravstvenih potencijalnih tegoba da se sigurno može dovesti do zaključka da nas to, da je to jedan smjer u kojem bi mogli ići u nekoj budućnosti.

Gledajte kolega, bio sam optimističan kad ste započeli raspravu, ja sam i očekivao da ćete tako započeti budući da znam stavove vaše stranke, ali moram priznati da sam na kraju razočaran, što je apelirao i kolega Jovanović, ja bih molio zaista se založite da imamo jedan vrlo sličan zakonski prijedlog uskoro na klupama koji će doći od Vlade. Mi smo ga spremni podržat ako zaista bude progresivan i na tragu ovoga što predlažemo.

Žao mi je što o ovoj temi raspravljamo ovako kasno, bilo bi puno bolje da smo o tome raspravljali ranije i zbog interesa javnosti i zbog činjenice da je ovo zaista bitan zakon ne samo sa zdravstvenog aspekta već i gospodarskog o čemu su govorili i kolega Jovanović i kolega Ćuraj. I žao mi je ćuti što nema volje od strane većine da se ovaj zakon podrži. Stalno su isprike koje dobivamo da će Vlada predložiti vrlo sličan zakon u vrlo skoroj budućnosti ali mi te zakone ne viđamo. Dakle, recimo ako govorimo o Istambulskoj konvenciji, ako govorimo konkretno o ovom zakonu i još ih na stol nismo dobili. A puno kritika je bilo upućeno evo baš na naše neratificiranje Istambulske konvencije i činjenica je da gotovo svi naši susjedi su je već ako nisu i svi ratificirali.

Dakle, kolega Hajdukoviću ono što sam htio reći na kraju iskoristit ću repliku vama. Dakle, ovaj naš zakon ni na koji način nije osporio potrebu prevencije u suzbijanju zloporabe droga. Dakle, postoji jedna izreka koja meni najbolje opisuje ovisnosti, dakle, droga je put bez povratka koji počne tako da čovjek uzme drogu, onda droga traži drogu i na kraju droga uzme čovjeka. Pa prema tome, ključno je upravo u prevenciji, a prevencija je najuspješnija ako krene od vrtića i traje praktično do staračkog doma gdje jednu od ključnih uloga ima i zdravstveni odgoj sa modulom bolest i ovisnosti. Koliko god se neki tome protivili, zapravo to je najuspješniji način u sprječavanju zloporabe droga dugoročno. Na kraju uvijek se slažemo se u tome da je edukacija ključ i ako se vodimo i ekonomskom računicom, kuna uložena u prevenciju je 4 kune ušteđene u sanaciji. Hvala. Zaključujemo raspravu ili želite još nešto reći na kraju? Zaključujemo raspravu. Kao što mi savjetuje gospodin Bukarica cijelo vrijeme i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.